Poštovana kolegice i kolege, ovaj možemo nastaviti sa radom. Radi se naravno o slijedećoj točki: - Konačni prijedlog zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 933. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za pravosuđe. Želi li predsjednik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, izvolite.

Pred vama je Prijedlog zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, te Konačni prijedlog zakona i cilj zapravo i racija ovog zakona je da zaustavimo ovršne postupke u vrijeme trajanja ovih posebnih okolnosti. Ja ću reć odmah da je došlo vrijeme i mi ovim zakonom zapravo sve one preporuke koje smo imali, pretvaramo zapravo u zakon. Mi do sada nismo osim preporuka imali ovakav zakonski akt, ali preporuke su dovele upravo do toga da sudovi u ovo razdoblje nisu postupali u ovršnim predmetima, da javni bilježnici također nisu postupali u ovršnim predmetima, nije došlo do izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave.

I mislim da je prošli tjedan ili prije nešto kratko vremena, donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koje provodi FINA i taj zakon je definirao i to područje. Ovim zakonom, dakle mi zaustavljamo ovrhe na, i pred bilježnicima i pred sudovima s time da imamo određene izuzetke, a to je one ovrhe koje se odnose i koje su vezane zapravo za naplatu potraživanja maloljetnog djeteta za alimentaciju, radnika za plaću, naknadu plaće. Imamo također jedan generalni ovdje izuzetak da predmet ovrhe ne mogu bit ona sredstva koja se tiču pomoći isplaćene gospodarstvu, poduzetnicima, fizičkim osobama, a vezano, znači za ovu situaciju. Ovim zakonom također se osvrćemo i na stečajni postupak i kažemo da razlozi koji nastaju kao posljedica ove krize, a koji dovode do stečajnog postupka, u smislu ovog zakona se neće računat, dakle kao razlozi za stečaj. Kada završi ovo razdoblje ono ako je neko u tom razdoblju bio blokiran, to mu se neće uračunavat u onaj rok vezan za otvaranje stečajnog postupka. Jasno je da smo ostavili određene izuzetke jer uvijek postoje izuzeci, tako da se radi i na ovim ovrhama vezano za isplatu alimentacije, vezano za prava radnika i ostavili smo generalne odredbe da sud ima pravo, sudac ima pravo u naročito opravdanim situacijama i odobrit ovrhu, ali takvo svoje rješenje i takvu svoju odluku mora posebno obrazložit. Završno, mislim da ovaj zakon počiva na preporukama koje su se dosad provodile, koje su dosad zapravo dale rezultate jer u ovo razdoblje, u ovom razdoblju niko mislim da ne može reć da je bio izvrgnut ovršnim postupcima, pogotovo ne novim ovršnim postupcima koji bi se producirali i kod bilježnika i kod sudova, javnih dražbi i svega toga nije bilo. Stoga, evo predlažemo da prihvati se ovaj zakon. Imamo više replika na vaše izlaganje, prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite. Evo, znači očito mjere koje podržajemo se donose uglavnom na kraće periode i očito ne bi se smile tempirati, uvaženi ministri, isključivo u predizborne svrhe. Znači, ima mjesec i po dana da se donose mjere, prošao mjesec, ovo je sada, znači već smo donijeli mjere kojima smo riješili dio, znači mjera koje su riješene preko FINA-e, a ovim i poslodavci rješaju se ovrhe, moratorij. Međutim, ključni i prva odluka koja bi trebala bit uz ovo je moratorij na kredite i na kamate kod banaka. Banke su se dovoljno omastile u RH uvaženi predstavniče Vlade, ministre Bošnjakoviću. Desetine milijardi kuna godišnje zarađuju.

Iz čistog razloga ovo je zakon koji mi u najvećoj mjeri preporuke koje funkcioniraju, dakle ovrhe se ne provode temeljem preporuka, mi sada to pretačemo u zakon.

Uvaženi ministre Bošnjakoviću. Ja sam puno komunicirao s ljudima ovih dana, ljudi se meni stalno javljaju jer sam ja jedan od glavnih zagovornika da se ovakav zakon donese, ljudi to znaju i ljudi mi se zbog toga javljaju. I umirovljenici kojima se ovršuju mirovine direktno sa s mirovinskog, za Zavoda za mirovinsko osiguranje gdje oni direktno ovršuje te mirovine, govore mi da su obračuni već tih mirovina obavljeni i da u tim obračunima su već ovrhe predviđene da idu.

Kao što znate, ovaj sustav ovrha na neki način zaštopan, funkcionira i temeljem preporuka. Već sam rekao ovdje da jedino što nije bilo pokriveno, nisu bile pokrivene ovrhe na mirovina i na plaćama. Međutim, moramo znati da i mirovine i plaće imaju onaj zaštićeni dio, onaj dio koji je izuzet od ovrhe, postoji mogućnost zaštićenih računa, tako da i ti stalni prihodi su poprilično zaštićeni.

To je moje jedino jednostavno pitanje vezano za ovaj zakon, odnosno da li će doći do zagušenja nakon toga onih koji to sve skupa mogu raditi, ako je cilj građanima pomoć, mislim da bi bilo potrebno samo provedbu zaustaviti.

Zakon jasno kaže da se zaustavljaju ovrhe u ovom trenutku, dakle provedba, kada zakon bude na neki način konzumiran i kad mu istekne rok, tada ovrhe idu dalje. S time da, ja odavde opet mogu reći da ovaj zakon ne oprašta dugove, on zapravo samo pomaže u ovom trenutku i svi oni koji sada mogu ispuniti svoje obveze, mislim da je to mudro da se obveze ispunjavaju.

Kao što sam i rekao uvodno na početku ove točke, mi u SDP-u podražavamo što se ovaj zakon uputili u proceduru. Smatramo da je doista trebalo reagirati i intervenirati i u ovršne i u stečajne postupke. Međutim, isto tako smatramo da to naprosto nije dovoljno. Govorili smo vam o primjeru Europskog suda za ljudska prava, govorili smo o primjeru Slovenije, Austrije, itd. Zato vas pitam, a nisam čuo da ste o tome govorili u uvodnom obrazloženju zakona, da li ovakve mjere možemo očekivati i u drugim granama pravosuđa? Držim da je to potrebno, držim da je to nužno, a od vas očekujem odgovor. O tome nisam govorio u uvodu jer naprosto nije predmet ovog zakona. Ali sad na vaše pitanje mogu reći da smo mi i do sad u cijelom sustavu poduzeli određene mjere koje su se pokazale u ovim okolnostima jako značajne. Uveli smo elektroničku komunikaciju koja je jako dobra, uveli smo mogućnost osnivanja trgovačkog društva na daljinu, dakle, ne morate nigdje ići nego to možete doma iz svog ureda napraviti. To funkcionira. Možete dobiti izvadak iz trgovačkog Registra, možete registrirati pravo vlasništva sve elektroničkim putem. Dakle, ta elektronička komunikacija je pomogla jako puno. A inače, imali smo i vijeće ministara pravosuđa EU gdje smo razmjenjivali iskustva. Tako da, mjere su otprilike slične, a ovaj zakon, kao što sam rekao, on je u principu temeljen na preporukama koje već funkcioniraju. Dakle, u ovom razdoblju nitko nije bio izvrgnut nekakvim pretjeranim ovrhama upravo zato što smo donijeli takve preporuke.

Naravno da ih pojačate sa svim prijedlozima koje ste čuli danas ovdje, a reći ću i ja u raspravi ovdje. Dakle, morate imati na umu da stotine tisuća građana zbog toga što imaju iznimno niske mirovine, iznimno niska primanja, mnogo, znači obitelji sa mnogo djece nisu u mogućnosti normalno funkcionirati, normalno živjeti. Nisu u mogućnosti plaćati račune i onda nažalost zahvaljujući pravnom sustavu naše države Hrvatske, spadaju u skupinu ovršenih.

Vidim, zaustavili ste ovršne postupke i to je nadam se dobro. Međutim, gledajući gospodarstvo koje smo morali zaustaviti i gledajući da će ga biti jako teško pokrenuti zbog zatvorenih granica i svega ostalog, što će trajati, pa smatram da gospodarstvenici, obrtnici, OPG-ovci i ostali trebali bi i banke biti razumljive što duže vrijeme ovrhe naravno da ne budu, ali da se kamate ne računaju, to je jako bitno da se kamate spuste i da banke isto osjete isto takav jedan problem kao što su i svi drugi. Naravno i oni moraju biti žrtve nečega i to je jako bitno, jel gospodarstvo nećemo moći pokrenuti brzo dok se sve granice ne otvore.

A što se tiče gospodarstvenika, OPG, obrtnika postoje oni drugi koji nisu dužni nego zapravo su njima neki drugi dužni i oni potražuju novce jer ako ne dobiju te novce neće imati za plaću, neće imati zapravo za svoje poslovanje. Zato smo ostavili u ovom zakonu tako da kažem, odškrinuta vrata sudovima ako do takvih situacija dođe i oni to prepoznaju kao opravdano da tada mogu nastaviti sa ovrhom i mogu provoditi ovrhu, samo moraju te razloge posebno obrazložiti. Jel uvijek kada donosite neku generalnu mjeru na neki način režete i puno toga izvan tih okvira ostane. Mi smo ovdje ostavili da sud obrazloži te opravdane razloge, teško ih je zapravo predvidjeti i navesti, ali sud će ih obrazlagati onda u samim odlukama. Uvaženi ministre. Upravo je to tema moje replike, sad ste načeli temu. Dakle, u RH većina problema kada govorimo o stečajnim postupcima nastupa upravo onda kada pravne osobe kao vjerovnici ne mogu naplatiti svoja potraživanja, a s druge strane su oni i dužnici i onda dolazimo do začaranog kruga gdje oni moraju s poduzećima ići u stečaj. Mislim da bi ovakve mjere koje ste sad donesli bi se inače trebale primjenjivati i ovo što kažete kada su u pitanju sudovi, procjena sudova, vidjeli smo u slučaju brodogradnje da je bila procjena suda kako se stvari mogu povoljno riješiti za tvrtku Uljanik. Inače bi trebalo primjenjivati mjere jer država se ne može ponašati tako da kaže nas se ne tiče pravni odnos između dva pravna subjekta već mora poduzeti sve da dolazi do tih naplata. Ja ne znam koliki je u ovom trenutku ukupan iznos potraživanja, međusobnih potraživanja u RH, ali mislim da ovako odgađanje stečaja samo će još produbiti problem, a neće ga riješiti. Išli smo sa mjerom u ovom zakonu da oni razlozi koji su inače za otvaranje stečaja da u ovo vrijeme se ne računaju kao razlozi, ako je sada neko blokiran smatramo da taj razlog ne treba biti kada ovo završi ne treba ga uzeti u obzir za otvaranje stečaja. Ali smo isto ostavili jednu odredbu ovdje da ukoliko, ne znam procijeni sam dužnik da je njemu u interesu otvaranje stečaja, to mogu biti i zaposlenici da je tada isto moguće donest odluku o otvaranju stečaja. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu.

Već sam uvodno rekao, dobro je da smo ovaj zakon uputili u proceduru, dobro je da je ovaj zakon pred nama jer situacija koju smo imali nakon izmjena Zakona o provođenju ovrhe na računima nas je dovela u to da su ustvari ljudi diskriminirani po načinu kako se protiv njih provodi ovrha.

Ovime to adresiramo, nadam se da će biti dovoljno vremena da poslodavci to prihvate odnosno da reagiraju po tom zakonu, također i HZMO i da već plaća za travanj koja će biti isplaćena u svibnju odnosno mirovina za travanj koja će biti isplaćena u svibnju budu isplaćeni bez provođenja ovršnog postupka. Dobro je da se intervenira i u stečajne postupke. Zamislite situaciju da se ne zastane, da se ne prestane sa radnjama u ova dva postupka i danas treba prodati ili unovčiti neku imovinu, vrijednost koju bi ta imovina postigla ne bi bila adekvatna stvarnoj vrijednosti imovine. Prilikom unovčenja postigli bi daleko manji iznos i time bi dvostruko oštetili ovršenika, a oštetili bi i vjerovnika jer jedan ne bi dobio ono što mu pripada, a drugi bi bio dodatno oštećen. I zato je dobro da se u doba krize ovrha ne provodi kako po nekretninama, pokretninama itd. jer vrijednost koja bi se za njih ostvarila ne može biti realna, nema realne slike i ovo je nužno jer se na ovaj način, ponovit ću još jednom, štite i vjerovnici i njihova prava. A samo da vam oslikam, nisu uvijek vjerovnici ti koji su negativci. Ja se sjećam iz svoje odvjetničke karijere da smo jednom gospodinu morali ovrhu provesti na njegovom Porsche Cayenneu jer on nije htio plaćati svoje obveze, a ta osoba, uz svo dužno poštovanje, ne treba našu dodatnu zaštitu. Međutim, a govorio sam o tome i uporno ću govoriti i direktno je vezano uz ovo, rješavanje samo stečajnih i samo ovršnih postupaka nije dovoljno, probleme imamo i u parnici. Razgovarao sam sa kolegicama i kolegama doslovce iz čitave Hrvatske, u Puli su kolege tek prekjučer dobili poštu, prvi put od početka korona krize, preko mjesec dana nisu dobivali poštu. Znate zašto? Jer se prva korona u Puli pojavila upravo na sudu i sud je zbog nje bio zatvoren. U ponedjeljak su podigli poštu, možete zamisliti koliko pošte su dobile kolegice i kolege nakon više od mjesec dana čekanja, a rokovi teku. Sada smo ok, barem smo ukinuli propusnice unutar županije pa mogu komunicirati sa svojim klijentima i direktno mogu dobiti papire i kada ti klijenti nisu iz grada u kojem se nalaze odvjetnici, ali stanje nije redovno. U Zagrebu je dodatno pogoršano činjenicom da su sudovi stradali zbog potresa. Vi ste gospodine ministre maloprije rekli da je moguće distancijsko osnivanje trgovačkih društava. Je, ali onda mi kolege kažu da preko 30 dana čekaju na odgovor iz registra u Zagrebu, a slična je situacija ne samo u sudskom registru, slična je situacija i u zemljišnim knjigama. Zaostaci se samo povećavaju. Nama su u ovome trenutku da bi spriječili da ljudi gube prava koja bi mogli izgubiti zato što se ne mogu u ovim okolnostima obratiti sudu, potrebne izvanredne mjere i u drugim postupcima. I zato je Klub zastupnika SDP-a predložio donošenje zaključka kojim bi Sabor obvezao Vladu da takav zakon uputi u proceduru. No vratimo se na sam tekst ovog zakona. Klub zastupnika SDP-a će ovaj zakon podržati, zato što smatramo da je on korak u pravom smjeru, međutim to ne znači da ga ne treba popraviti. Treba ga i to po mojem mišljenju treba ga osjetno popraviti u određenim dijelovima, pa krenimo redom. U čl. 3.treba jasno definirati da se a) prijedlozi za ovrhu mogu podnositi, a b) da sud po takvim prijedlozima mora postupati. Vratimo se na onog gospodina sa Cayennom, ako sud ne donese rješenje o ovrsi i ne blokira taj Cayenn, vjerovnik može izgubiti svoja prava. A mi znamo i ponovit ću to još jednom, nisu svi ovršenici pošteni, nisu svi ovršenici ti kojima treba štititi prava. Neki su itekako svjesno ulazili u situacije s namjerom da nekog zafrknu, njih ne treba štititi, a vjerovnicima treba omogućiti zaštitu njihovih prava na način da se i na nekretninama može zasnovati red, a radnje ćemo provesti kada za to dođe vrijeme pokretninama, plaće itd. Zato je potrebno, a predložili smo amandman u tom smjeru, to jasno i definirati, da se prijedlozi podnose, da se rješenja donose, ali da se kao što je govorio kolega Ostojić, potom ne provode radnje za samo provođenje ovrhe i naplatu i namirenje vjerovnika. Drugi dio, ukazao bih vam na problem čl. 6.koji se odnosi na otvaranje stečajnog postupka. Dakle, postojanje stečajnog razloga pretpostavka je za otvaranje stečajnog postupka, a ne pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka kako je navedeno u zakonu. Stoga zakonodavac ne može propisati kada će se i pod kojim uvjetima prijedlog za otvaranje stečaja podnijet, već propisati da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti stečajni razlozi koji su inače pretpostavka za otvaranje stečajnog postupka to neće biti. Dakle, naprosto fulali ste korak, rekli ste da se neće podnositi prijedlozi, a ne da se neće stečajevi otvarati. Predložili smo amandman i predlažem da se to u tom smislu i korigira. Sljedeća stvar je tijek zateznih kamata.

Što to znači? Da zakonske zatezne kamate ne teku u ovršnim i stečajnim postupcima, dakle ne teku kada je dužnik u dospijeću, kada dužnik nije izvršio svoju obvezu, ali teku u drugim postupcima gdje to nije utvrđeno eventualno pravomoćnom presudom. Zbog toga mi tražimo da se ova definicija promijeni i da ovim zakonom jasno propišemo da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, zatezne kamate u Hrvatskoj neće teći i to ne samo za stečajeve, ne samo za ovršne postupke, već i za one postupke gdje rješenje nije donijeto, gdje je parnica u tijeku itd. Vratimo se samo na onu situaciju koju sam prije govorio, moramo misliti u interesu vjerovnika, ali i ovršenika. Vjerovnik ako ostane ovako će pričekati sa podnošenjem rješenja jer će mu dok nije zatražio pokretanje stečajnog postupka zatezna kamata će teći. Moramo odrediti da zatezne kamate ne teku, u protivnom opet diskriminiramo ljude, diskriminiramo ljude po tome da li se protiv njih vodi postupak ili ne. Zato ponovit ću, u čl. 7.treba brisati riječi u smislu ovoga zakona i treba biti potpuno jasno da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti zakonske zatezne kamate ne teku. I zadnji amandman odnosi se na davanje snage ovom zakonu. U biti na to me podsjetio naše elektronske sjednice Odbora za pravosuđe kolega Aleksić, ovaj zakon nema prekršajne odredbe. Ako zakon nema prekršajne odredbe kojima će se sankcionirati poslodavci i HZMO koji ne postupe po ovom zakonu i nastave provođenje ovrhe kao da ovaj zakon nije donijet, on u mnogome ostaje mrtvo slovo na papiru. Zbog toga predlažemo da se u zakon unesu prekršajne odredbe koje će kazniti i poslodavce i HZMO ako nastave provoditi ovrhu bez obzira na donošenje ovog zakona.

Slijedeći Klub zastupnika je onaj Živog zida i SNAGA-e u ime kojeg, bit će vrijeme podijeliti poštovani zastupnici Vucelić i Lovrinović, najprije poštovani zastupnik Vucelić, izvolite.

Hvala predsjedniče sabora, kolege i kolegice. RH nije slobodna zemlja, a rat smo u tišini izgubili. Okupirani smo od strane mafijaša u odijelima, kriminalaca koji se sakrivaju u političkim strankama. Trodioba vlasti 30.g. pod njihovom je kontrolom. Izvršna vlast i predsjednik koji ju predstavlja dio je elite koja ne vjeruje gladnima i ne zastupa interese svoga naroda. A sudbena vlast, Ustavni sud i njegovih 13 sudaca biraju kompromitirani saborski zastupnici, kao i predsjednika Vrhovnog suda. Većina sudaca iz sudova pod kontrolom je mafije. A kako bi mafija osigurala imenovanja i razrješenja svih sudaca, kontroliraju i DSV RH, vijeće koje odlučuje i o pokretanju kaznenih postupaka protiv tih istih sudaca, a građani bi trebali vjerovati sucima. Istim onima koji lažiraju dokumentaciju, smanjuju kazne, primaju mito, osuđuju kriminalce na uvjetne kazne ili potpuno odbacuju optužnice. I ono što je najvažnije za ovu raspravu, sastavni su i ključni dio ovršne mafije, a u lancu ovršne mafije nalaze se svi, od djelatnika koji rade po odjelima i imaju pristup zemljišnim knjigama, ovršitelja koji krvoločno izbacuju naše ljude iz jedinog doma i sudaca koji oduzimaju nekretnine uz proviziju koja nije ništa drugo nego mito, a sami suci ga vole nazvati „novčanim bonusom“ Sramota. Često i sami suci kupuju na dražbama te krvave nekretnine za polovicu njihove vrijednosti i to preko trećih osoba i onda ih kasnije preprodaju uz ogromnu zaradu. Ovdje se vidi najbolje sprega administrativne i političke korupcije, a sve je pod pokroviteljstvom države i njenih antikorupcijskih institucija. Prije nego krene val deložacija i ovrha, prije nego na jesen dođu sva potraživanja na naplatu, najvažnija je stavka ovoj Vladi ubrzati održavanje parlamentarnih izbora i to kako bi što bolje prošli na istima. Nije njima prioritet niti zaštita vas građana i ovršenika, a niti borba protiv korupcije. A kako bi i bila kad su oni sami generator te korupcije. I imamo danas ispred sebe Prijedlog zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima gdje se u jednom članku jednog stavka skriva dozvola ovršnoj mafiji da i dalje neometano provodi zločinački posao. Živi zid će iz tog razloga, razloga zaštite ovršenika, predati danas amandman na njihovu klauzulu u njihovom zakonu gdje omogućuju sucima da normalno nastave s ovršnom praksom. I umjesto da onemoguće ovršne postupke za vrijeme krize koja će nas u stvari sve baciti na rub siromaštva, oni se i dalje brinu da ti isti suci i dalje gomilaju našu zadnju krv i znoj. Nastavljaju ovrhe, a sve što je potrebno za to je da sudac napiše nedefinirano obrazloženje zašto se ovrha provodi. Lijepo su ovo sve osmislili. Javnosti prodaju maglu da ne omogućavaju ovršne postupke, a na stražnja vrata, daleko od javnosti, nastavljaju posao po starom.

Poštovani građani, posebno vi koji ste blokirani i pred ovrhama. Vidite, prijedlog ovog zakona djelovat će na vas poput aspirina koji će vam na nekoliko sati ukloniti glavobolju, sutradan kad se probudite, ona će biti još veća. Dakle, kad prođe ova korona kriza, vi ćete se suočiti sa gomilom dugova, sa blokadama, sa ovrhama i ništa nije riješeno. 20 puta je, poštovani građani, mijenjan Ovršni zakon i jasno je da političke elite koje su dosada drmale RH da one su koristile vašu muku i nevolju i lagale vas čitavo vrijeme, manipulirale da će nešto riješit, a nisu ništa riješile. Prema tome, ovdje se mora napraviti konačno rješenje da pojam „blokirani građanin“ više ne postoji u RH, kao što ne postoji i u EU, da se ne može ovršiti nitko na temelju javnobilježničke isprave. Europski sud pravde iz Luxemburga je presudio 2017.g. da to nije vjerodostojan dokument za provođenje ovrhe. Gosp. ministre, vi ste član Vlade, zašto dopuštate da se provode ovrhe u takvim slučajevima na temelju javnobilježničke isprave koja nije vjerodostojna. Pročitajte, upoznati ste sa tom presudom, vi i dalje dopuštate da se ljudi maltretiraju. Banke su prodale 38 milijardi kuna potraživanja od građana, poduzeća, prije svega nas zanimaju građani, za 10 milijardi kuna prodali su Agencijama za utjerivanje dugova koji sada maltretiraju ljude da ne mogu spavat, da ne mogu živjeti od toga.

Ako vas iziđe pola, a da ne kažem svi onda na slijedećim izborima vaš problem će nestati. Ponovit ću vam još jednom kako ćemo ga riješiti, stručnjaci stranke Promijenimo Hrvatsku imaju sljedeće rješenje, agencije za utjerivanje dugova otkupile su ove vaše dugove za 10 milijardi kuna. Koje je naše rješenje?

Koja je ustvari prednost za vas poštovani građani? Sljedeća, da ne kompliciram, vi ćete nastaviti dalje znači sada ćete dugovati državu odnosno HBOR-u ili HPB-u, otplaćivat ćete vaše dugove koje trebate otplatiti na 5, 10 godina ovisi, naš je prijedlog da to traje 10 godina da se izda obveznica. Ali što je suština svega? Vi ćete na kraju vaš dug nećete ga platiti 100% nego najviše 40% iznosa.

Dragi građani, to je moguće vidite. Za to je trebalo znanje, vidite mi imamo znanje, mi se ne rasipamo senzacionalizmom i cirkusom ovdje, mi smo stranka ozbiljnih ljudi stručnjaka. Prema tome, to je konačno rješenje i da jednom u ovom Saboru više ne raspravljamo o blokiranima i ovršenima, taj problem neće postojati. E pa zbog toga poštovani građani, nemojte uzimati aspirine ove koje Vlada to je ok, u redu, 3, 4 mjeseca koliko traje kriza dobro će doć, nema glavobolje, ali kada prođe 3 mjeseca vas će uhvatiti još veća glavobolja jer tko zna kakve će sve biti posljedice ove krize. Dakle, pozivam vas blokirani građani, sve vaše udruge pa prepoznajte već jednom da rješenje postoji, izvršimo zajednički pritisak na izborima, taj dan ste vi kraljevi, carevi. Ako budete birali ove koji su vas do sada unesrećivali onda se nemojte nikome žaliti. Oprostite na ovakvoj poruci, ali onda nemojte više nikom se žalit. Ako želite konačno riješiti svoj problem pa dignite se ljudi već jednom da ga riješimo. I drugo, pozivam HNB da provede operaciju koju smo predložili koja se zove „Helikopterski novac“ i da svakom punoljetnom građaninu, uključujući naravno i umirovljenike jer oni me uvijek pitaju jesmo i mi, i vi ste tu, da isplati svakom 4.000 kuna bespovratno koje ne mora vratiti. Taj duh moramo pokrenuti i ja vas pozivam da to pitanje ovršenih i blokiranih skinemo zauvijek sa točke dnevnog reda u Saboru. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Drage naše sugrađanke i sugrađani koji nas pratite. Evo pred nama je danas Prijedlog zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja ovih posebnih okolnosti uzrokovanih korona virusom. Samo da podsjetim ono što je i ministar rekao, dakle kada smo raspravljali još u ožujku o svim mjerama koje je do sada Vlada donijela, a isto tako prije desetak dana smo donijeli Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojim se ovršenicima fizičkim osobama koji su u blokadi omogućuje privremeni zastoj svih ovrha na novčanim sredstvima po računu fizičkih osoba kako bi lakše financijski prebrodili ovu kriznu situaciju uzrokovanu virusom. I tada se isto tako u raspravi ukazivalo na nedostatak što se i dalje mogu naplaćivati i provoditi ovrhe od strane poslodavaca odnosno HZMO-a, tako da ovaj zakon ovaj prijedlog zakona danas je ustvari odgovor na to pitanje iako je već cijeli ovaj period od mjesec i više dana kako je ministar naglasio, mi faktički imamo situaciju da se po preporukama koje je ministar uputio ti postupci su zaustavljeni, svi postupci ovrhe, osim ovi postupci naplate na plaćama i mirovinama što će biti da danas odnosno nakon što se ovaj zakon usvoji. Ono što bih htjela naglasiti je da mi je zaista nekako teško slušati danas ovdje određene kolege koji na politikantski način pokušavaju i kroz raspravu o ovom prijedlogu koji je zaista dobar i ide u prilog u ovoj situaciji svim ovršenim i blokiranim, pokušavaju omalovrijediti sve ono što je Vlada u cijelom ovom mandatu napravila i za ovršene i za blokirane, a sada neću pobrajati sve to, imali smo nekoliko izmjena propisa koji su zaista išli u cilju da se pomogne i ovršenima i blokiranima i to pokazuje koliko je ova Vlada osjetljiva na probleme tih naših sugrađana. Samim ovim prijedlogom zakona propisano je zastajanje sa postupanjem ovršnih postupaka za vrijeme trajanja ovih posebnih okolnosti, a prije svega radi zaštite života i zdravlja ljudi i svih onih koji sudjeluju u tim postupcima. Također je propisan i zastoj provedbe ovrhe na plaći i drugim stalnim primanjima za vrijeme trajanja tih okolnosti kako bi naši sugrađani lakše prebrodili ovo krizno razdoblje. Napominjem da su i sada postojali onaj dio zaštićeni dio na koji se nije mogla izvršiti ovrha, međutim stupanjem na snagu ovog zakona sve plaće i stalne novčane naknade kao i mirovine isplaćivat će se bez ustegnuća, što znači da će ti naši sugrađani moći raspolagati cjelokupnim iznosom što će im zaista u ovom razdoblju pomoći financijski da lakše prebrode ovu kriznu situaciju. Naravno da su za ovdje navedene situacije propisani izuzeci od obustave i to u slučajevima kada je to nužno i opravdano, a to su alimentacija za uzdržavanje djece, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće ili otpremnine te ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka. Na isti način to je tako uređeno i zakonom koji smo prije toga, izmjenama zakona koji smo donijeli prije 10-tak dana, a odnosi se na one ovrhe koje provodi FINA. Za vrijeme ovih okolnosti, poslodavac će zaprimati nove ovršne isprave, i to prije svega radi stjecanja prava prvenstva pri namirivanju, ali neće plijeniti niti prenositi dio primanja ovrhovoditelju. Iznimno, ako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena, a ustvari su zaplijenjena prije nastupa ovih posebnih okolnosti, poslodavac, odnosno drugi isplatitelj prenijet će zaplijenjeni iznos ovrhovoditelju. Tomu je tako iz razloga što navedena sredstva su zaplijenjena prije i ovrhovoditelj je na njima stekao založno pravo pa ovršenik više njima ne može raspolagati. Nadalje, ovim zakonom propisano je da se za vrijeme trajanja tih posebnih okolnosti od ovrhe izuzete iz sredstva koja se uplaćuju namjenski u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava koja se financiraju iz nacionalnih sredstava ili EU sredstava te su izuzeta sredstva koja se isplaćuju kao mjera pomoći gospodarstvu i fizičkim osobama uslijed ovih posebnih okolnosti. Propisuju se i, propisuje se isto tako da ono što su sada po Stečajnom zakonu stečajni razlozi, neće biti ustvari u ovim posebnim okolnostima, stečajni razlozi za podnošenje odnosno otvaranje stečajnog postupka, a prijedlog iznimno može podnijeti samo dužnik, a FINA i vjerovnik samo u situaciji ako se radi o zaštiti interesa sigurnosti RH, prirode, zatim zdravlja ljudi. Ova mjera je izuzetno važna kao pomoć našim gospodarstvenicima da prežive ovu krizu i nakon krize nastave obavljati svoju djelatnost. Zakon također, propisuje da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku zatezne kamate. Trajanje ovih posebnih okolnosti utvrđuje se 3 mjeseca od dana stupanja na snagu zakona, to je od 1. dana od dana objave u Narodnim novinama, a rok se može produžiti za još 3 mjeseca. Za provedbu ovog zakona nije također, potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu RH. Na kraju, želim naglasiti da će Klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona jer se njime nastoji zaštiti prije svega, naše sugrađane te se također, uz brojne druge gospodarske mjere koje smo već donijeli, želi, isto tako, pomoći i gospodarstvenicima, propisivanjem ovih mjera vezanih uz stečajni postupak, da lakše prebrode ovu krizu nastalu i uzrokovanu koronavirusom i da nakon toga mogu i dalje sudjelovati u gospodarskom oporavku zemlje.

Izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a će podržati naravno ove izmjene zakona jer one predstavljaju nešto o čemu je govore pred par dana ovdje u raspravama kada su se, kada se donosio zakon koji je zaustavljao dakle obustave od FINA-e, ovrhe od FINA-e, dakle svi su spominjali da nije obuhvaćen ovaj dio vezan za obustave od strane poslodavca. Naravno, nije mogao onim zakonom biti, treba je biti drugim zakonom, a to je ovaj zakon. I kao što je već i ovdje u raspravama vidljivo, evidentno je da će kao i mnoge druge zakonske izmjene koje su bile u vrijeme ove krize, većina praktički saborskih zastupnika i saborskih klubova i prihvaćati. Jasno je da u vrijeme ove krize Vlada poduzima svoje korake i svoje mjere kako bi pomogla građanima, kako bi pomogla gospodarstvu i da one imaju jednu svoju dinamiku. Normalna stvar je da se ne može to sve najedanput donijeti, da sve to treba pripremiti, analizirati i doći do zakonskih rješenja. Tako je i s ovim, a kao što je i ministar uvodno rekao, dakle, već na samu preporuku nije bilo ovakvih obustava, nije bilo ovakvih ovrha, sada će se samo to ozakoniti i dakle dobiti jedan svoj zakonski okvir, zakonsku normu. Jasno je također, da je ovo već sad vrijeme koje je političke aktere, u koje je političke aktere zahvatila određena predizborna groznica i da je ovo vrijeme koje u principu se želi sada koristiti već polako i za određene predizborne aktivnosti. Ali, ovo nije vrijeme, bez obzira na okolnosti, bez obzira na sve aktivnosti koje će se politički događati, kada treba omalovažavati rad onih koji uspješno vode državu kroz ovu krizu, koji donose prave odluke u pravo vrijeme, koje idu u korist hrvatskih građana. I svakako moramo svi skupa smoći snage da ipak malo potegnemo ručnu i da ipak na prvom mjestu razmišljamo prvenstveno o zdravlju građana, o standardu građana, o očuvanju radnih mjesta i očuvanju hrvatskog gospodarstva i njegovoj revitalizaciji u budućem vremenu.

Slijedeći je trebao bit Klub MOST-a nezavisnih lista i govorit poštovani zastupnik Grmoja, nema ga, gubi pravo na govor, pa slijedeći bi trebao biti poštovani zastupnik Marin Škibola u ime Kluba zastupnika nezavisne liste mladih, nema ga, gubi pravo na govor, pa će slijedeći govoriti poštovani zastupnik Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e i nezavisnih zastupnika i Nove politike, izvolite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Evo, malo sa zakašnjenjem imamo konačno i ovaj prijedlog zakona na dnevnom redu. Nažalost, trebalo ga je prije donijeti jer sad nam se pojavljuje jedan veliki problem.

Istu stvar će možda napraviti i poslodavci ukoliko im prođe ispod radara ovaj zakon. Pitanje je hoće li oni svi znati da je taj zakon na snazi jer baš njih briga. Nemamo prekršajne odredbe. Prekršajne odredbe su itekako bitne i nužne kada je ovakav zakon u pitanju. Jer ne možemo prepustiti HZMO-u i poslodavcima da poštuju zakon ako hoće, ako neće ne moraju. I sad imamo situaciju onda ako se ipak ovrha izvrši, što da radi takav čovjek? Što da radi umirovljenik kojem će HZMO ovršiti u svibnju dio mirovine zbog toga jer još uvijek nije primio na znanje ovaj zakon?

I odgovor na pitanje nisam dobio, nego sam onako, na politički način kako se inače zaobilazi odgovor na pitanje, dobio odgovor koji ne sadrži odgovor na moje konkretno pitanje. Je li HZMO dobio informaciju od Vlade RH da se ovakav zakon priprema, da će on biti na snazi i da se u skladu s time ne ovršavaju mirovine? Dakle, moj zaključak je na temelju onoga što mi je ministar Bošnjaković odgovorio, da Vlada RH nije informirala HZMO unaprijed o tome kakav se zakon priprema. A zakon, prema svemu sudeći, stupit će na snagu 1. svibnja jer uobičajeno je ovih dana da nakon glasanja o zakonu, istoga dana zakon ulazi u Narodne novine i drugi dan je na snazi. 1. svibnja drugim riječima nitko ne smije biti ovršen. Nitko 1. svibnja i nadalje ne smije biti ovršen, osim izuzetaka koji su opet propisani zakonom. Što je Vlada RH učinila po tome pitanju da prevenira nepoštovanje zakona koji će stupiti na snagu 1. svibnja po svemu sudeći?

Ja sam razgovarao, ja s njima stalno, konstantno razgovaram, ljudi mi se javljaju na mail, javljaju mi se u inbox jer su primijetili da se zauzimam za tu situaciju već 2 tjedna i ljudi mi se stalno žale i stalno se javljaju. I ljudi su uplašeni da unatoč tome što je zakon pripremljen, što je zakon na kraju krajeva dobar, oni za ovu prvu mirovinu neće biti zaštićeni. Stoga apeliram s ovoga mjesta na HZMO, apeliram na Vladu RH da hitno danas poduzmu sve potrebne radnje da se niti slučajno ne ovrši niti jedno primanje od 1. svibnja, pa nadalje jer zakon će stupiti na snagu 1. svibnja. Druga stvar, predložio sam amandman kojim bi se propisale prekršajne odredbe. Prekršajne odredbe moraju se propisati, prekršajne odredbe za pravnu osobu od 100.000,00 do 500.000,00 kn ukoliko ne poštuje zakon i prekršajne odredbe od 5.000,00 do 50.000,00 kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi ako se ne poštuje ovaj zakon koji će stupiti na snagu 1. svibnja. Ja ne znam zbog čega onaj Zakon o provedbi novčanih ovrha i ovaj zakon koji sada, o kojem sada raspravljamo, nisu bili u paketu na neki način iako su različita ministarstva? Zašto ta dva zakona nisu zajedno išla u proceduru i zašto nisu stupili na snagu istoga dana? Ja to ne znam. Pretpostavljam da je zbog toga što Vlada RH nije bila koordinirana u mjerama koje predlaže zbog ove krize koja je sada nastupila, koja nas sve muči, koja je građane bacila, koja će građane tek baciti na koljena i poduzeća će tek baciti na koljena, još uvijek svi nismo niti osjetili što je ta kriza, tek ćemo osjetiti za koji mjesec. I ja se pitam, uistinu se pitam kako ćemo mi to sve iznijeti na svojim leđima jer prema onome što čujemo, što smo čuli od ministra Marića, sve to skupa državu košta oko 70 milijardi kuna. 70 milijardi kuna je za RH ogroman novac.

Znači imamo zakon koji te ovrhe zabranjuje, a s druge strane imamo obračune u kojima se već te ovrhe pripremaju i bit će provedene. Nadam se da će se ipak u ovih 2 dana ta situacija razriješiti, pa neka bude i kašnjenje isplate mirovina, bolje da mirovine kasne nego da ne budu u cijelom iznosu isplaćene umirovljenicima. Bolje da kasne 2,3 dana nego da umirovljenici ne dobiju svoj novac. Zar nije tako? I slijedeća stvar koju hoću reći, ona zadnja mjera koja nedostaje u ovoj krizi i stalno to napominjem i napominjat ću i neću odustati od toga jest obavezan moratorij na naplatu anuiteta iz kredita za sve nelikvidne građane i nelikvidna poduzeća. Naglašavam nelikvidne građane i nelikvidna poduzeća. Znači, ne tražim moratorij za one koji mogu plaćati i ja spadam u one koji mogu plaćati, ne treba moratorij vjerojatno ovdje ni jednom zastupniku, ne treba ministrima, moratorij na anuitete koji se otplaćuju kreditima treba nelikvidnim građanima i nelikvidnim poduzećima. Oni imaju probleme i njima treba omogućiti taj moratorij. Meni je pisao, poslao mi je pismo jedan samohrani otac koji ima 2 djece, koji se razveo, ja to pismo neću ovdje cijelo sad čitati ali ću ukratko reći što mi je u tom pismu napisao čovjek. Ima 2 kredita, jedan kredit je u švicarcima, dakle nepošten kredit po kojem on treba dobiti natrag novac, ali treba vremena dok sud obavi svoj posao, a drugi kredit je digao jer je morao dići, krov mu je propao i morao je dići 40.000 kuna da bi popravio svoj krov. I njemu treba moratorij na oba ta kredita, on je sad, njemu se sad smanjila plaća, dobio je aneks ugovora o radu gdje je dobio minimalac jer ne može drugačije, on je dosada sve redovno otplaćivao, nije bio nikada u zakašnjenju, nikakvih problema s otplatom nije imao, a sada taj samohrani roditelj, sa dvoje djece, s dvoje maloljetne djece, s minimalnim primanjima mora redovno otplaćivati kredite jer ono što mu banka nudi vrlo je nepovoljno za njega i koštalo bi ga sve skupa 12.500 kuna. Znači njega moratorij košta i to moratorij od pola godine košta 12.500 kuna. Kakav je to moratorij? U ovo vrijeme krize, banke koje su opljačkale hrvatske građane za 20 milijardi kuna nepoštenim kamatama i nepoštenom valutom CHF, banke lopovi moraju biti spriječeni da zarađuju i mora im se propisati obavezni moratorij za sve nelikvidne građane i nelikvidna poduzeća na način da se ne obračunavaju kamate, nikakvi troškovi i da ljudi mogu mirno dočekati neka bolja vremena. Zahvaljujem.

Izvolite. Poštovane kolege ja mislim da nema zastupnika saborskog ovdje koji neće poduprijeti Ovršni zakon koji će štititi najranjivije skupine ljudi u ovom našem hrvatskom društvu, u domovini. To znači ljude koji su digli kredite, koji imaju srednja poduzeća i ovaj manja poduzeća, ljudi bez prihoda koji su sad bez posla, ali u isto vrijeme ovaj predmet ovršni predmet je postao nekakav dio socijalne demagogije ovdje. Prvenstveno mi sebi nećemo neke stvari ovaj, stavljamo se u istu skupinu s ljudima, recimo nije isto javni sektor koji ima stalnu plaću. Ja sam za podupiranje javnog sektora, ali za restrukturiranje javnog sektora. Gledamo problem ovdje također je FINA koja je relikt jednopartijskog sustava i tu su pravna, ne samo pravna nego moralna pitanja. Koje su provedbe, koje kriterije za ovrhe? Jel to alimentacija, da plaćanja poreza, sudski troškovi, šta je to? Ja uopće ne znam, jel ljudi koji su ovršeni također imaju, oni ne mogu dignuti kredite, nesposobni su da dignu kredite, ne mogu otvarati račune, oni su osakaćeni za slijedećih koliko godina dok ne riješe svoj problem ovaj tih ovrha. To je jedna velika nepravda. Samo bi spomenuo da Vijeće Europe ima ovaj upute zaoštravanje i rad Financijske policije. Financijsku policiju ima Italija i ovaj Talijani sigurno, Austrijanci još bolji su, još bolje ustrojani nego ovi ovdje i sad gledaj oni su tamo imate porezne prijevare o tome se ne govori previše. Možda bi gospodin Bošnjaković trebao koliko ljudi, kad ste čuli da je netko osuđen u Hrvatskoj za velike porezne prijevare? Dok ubijamo zeca sa sačmarom ovi ljudi, krupni dužnosnici koji su, nisu imali tvrtke bez jednog zaposlenog zaposlenika, otišli su u stečaj, danas još funkcioniraju i žive ko bubreg u loju. To je selektivna pravda. Imamo te društvene prijevare. Šta je s kockarnicama? Koliko Hrvatska gubi godišnje kroz kockarnice, koliko, a šta sa ilegalnim kockarnicama? To su, FINA, bankovni računi vani, recite mi jel ikad, jel FINA ikad pronašla jedan bankovni račun izvan domovine veći od 70.000 kuna, ikada? Nikada, to nismo čuli. Kad narod gleda ovo naravno imaju osjećaj selektivne pravde. Imamo 2 pravna sustava jedan za one koji su radili cijeli život, plaćali mirovine i imamo za ove begler begove iz, većinom iz bivšeg sustava, crvene direktore koji su poništili poduzeća i nikom ništa.

Tako funkcionira, FINA tako funkcionira. Kako je moguće da neko može bez ikakve objave, bez sudskog ovoga naloga da mu se je ovršio bankovni račun, on pojma nema. To je zastrašujuće. Ja mislim prvo, prvi, prvo se moramo riješit te, tog relikta iz bivšeg sustava, uspostaviti pravu, pravu funkcionalnu organizaciju i sinergiju između svih ovih institucija da se sredi društvo i da počnemo ganjat ove neplaće, koji nisu platili porez. Primjer jedan, EPH. Mister Pavić još funkcionira, druge ove glave funkcioniraju. Kolko su dužni love? Imamo onoga, onoga relikta iz, tamo iz ludnice, onoga Babića na Index itd., mogu cijeli dan sjedit ovdje, to nismo riješili, a rokamo ljude koji žive od plaće, koji rade, ispunjavaju svoju dužnost građansku ovde, al ovi drugi, ovi dinosauri, nikom ništa.

Međutim, gospodarska će se nastaviti i tek zapravo ulazimo u gospodarsku krizu i tek ćemo slijedećih mjeseci i godina osjetiti teret krize. Godina, to je jako bitno naglasit. Ovo što se danas događa imat će reperkusije na gospodarski sustav RH slijedećih nekoliko godina. I bit će potrebni brojni rezovi, brojna zaduživanja i ona famozna riječ koja se nekoć često koristila, danas nešto manje „važne reforme“, reforme gospodarskog sustava. Kada imate nekakvu krizu ona vam može biti itekako dobra podloga za restart, za ponovni početak. Ajmo iskoristiti ovu jednu iznimno tešku situaciju, nikad veću od stvaranja hrvatske države od Domovinskog rata, za jedan restart, da napravimo onaj jedan pomak koji nismo imali hrabrosti, znanja ili volje napraviti prije. Ovdje konkretno danas govorimo o ovršenima, o ljudima kojima su računi blokirani. Ne radi se o par stotina ljudi, ni par tisuća, radi se o stotinama tisuća ljudi kojima jednostavno država nije omogućila egzistenciju, nije omogućila. Ima tu ljudi koji su svojom krivicom upali u tu situaciju, ima tu ljudi koji su digli, nerazumno … [[Govornik se ne razumije]] kredite, kupovali automobile, mobitele, kuće, išli u velike poslove i propali. riskirali su i nisu uspjeli. Međutim, ja ne govorim o tima iako i s njima se moramo pozabaviti. Ja govorim o onoj jednoj skupini koja je najbrojnija unutar ove skupine, a to su ljudi koji žive iznimno skromno, koji imaju tek nekoliko tisuća kuna primanja ili mirovina i koji jednostavno nisu u stanju platiti svoje račune i to je ono što država nikako ne može shvatiti da se sa nekoliko tisuća kuna plaće, 3.000,00 ili 4.000,00 kn, pa takve dvije plaće, pa onda još 3-oje ili 4-ero djece ili dvoje djece samo, ne može živjeti i funkcionirati. A takvih obitelji, nažalost, imamo jako, jako mnogo. I bez obzira što se te obitelji odreknu svega i automobila i putovanja i ljetovanja i zimovanja i kafića i restorana i sveg i ostalih, ajmo reći, nepotrebnih troškova, pitanje je što je potrebno, što je nepotrebno, oni jednostavno ne mogu funkcionirati. E, sada ako država ne brine o tom jednom najosjetljivijem sloju društva, neću reć, neću reći za sve mjere koje je napravila i ova Vlada i prije, loše, ali je činjenica da mi danas imamo stotine tisuća ljudi u RH koji sa njihovim plaćama ne mogu funkcionirati. Pa evo, spomenut ću neke, neke struke, profesije koje su sada nekako nama ovdje itekako u fokusu. Medicinske sestre, policajci. Jedan policajac početnik, znate li vi koliko ima plaću? S tom plaćom se ne može živjeti, s tom plaćom se ne može platit podstanarstvo, s tom plaćom se ne može odgajati i othraniti dijete. Znači, hrvatski policajac koji cijeli dan stoji na otvorenome, na suncu, vjetru i kiši i radi svoj posao savjesno, s tom plaćom, osnovnom plaćom policajca, ne može funkcionirati. I kada on ili neko s njegovim primanjima dođe u situaciju da nije platio telefonski račun ili račun za struju ili bilo što, e država je tu nemilosrdna. I sad ona ključna stvar isto koju imamo na umu. Ima li dovoljno novaca u sustavu? Ima. Tko ga ima? I znamo svi da banke danas, ne samo one, ali ajmo njih samo ovdje u ovoj, ovu minutu što mi je ostalo, izdvojiti, ostvaruju jedan enorman golemi profit. Ajmo napravit tu preraspodjelu. Zašto bi neko u RH na grbači najsiromašnijih, najjadnijih zarađivao enorman profit, milijune i milijune kuna, usudit ću se reć i milijarde kuna, a drugome će država preko FINA-e, preko svih mogućih ostalih instrumenata svaki mjesec sjedati na račun i uzimati mu od one njegove sirotinje da on dok je živ neće izaći iz dužničkog ropstva, dok je živ. A ovaj drugi dok je živ imat će toliko novaca da će se razbacivati na svakom koraku. I ovo je stvarno jedna istina, ovo stvarno moramo imat na umu, i vi ministre, evo pokušajte čuti ove riječi iz najbolje volje i najbolje namjere. Ajde budite malo onako, ja uvijek kažem, budite frajer, pa malo uzmite tim bankama iz džepa i ajmo podijeliti ovima koji su ovršeni i o kojima danas govorimo.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Vrlo kratko, praktički, ono što smo prije 2 tjedna donijeli zakonom gdje smo zapravo mijenjali Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, sada to upotpunjujemo i sa drugom medaljom tog istoga praktički zakona, to je prije svega, interventne mjere u ovom ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja ove krize. Mislim da je manje-više sve isto, dakle što smo tada diskutirali, razgovarali zašto, zbog čega, svima je sve jasno, dakle jedan zastoj nad provedbama ovrha i sada govorimo i o plaćama i o mirovinama, onda smo imali za onima što se zaplijene sredstva i stoje 60 dana na FINA-i. Dakle nema jednog, drugog, trećeg, po istim uvjetima, ako se radi o uzdržavanju, kaznenim postupcima, itd., znači imamo jedan zastoj koji traje 3 mjeseca, da se može prolongirati ako ovo nastupi sljedeća 3 mjeseca. Ono što je dobro da za vrijeme posebnih okolnosti ne teku zatezne kamate i ono što smo novo uveli ovdje je propis, zapravo privremeno interveniranje u stečajne razloge propisane Stečajnim zakonom, dakle netko zbog ove novonastale situacije, ako ispuni uvjete za stečaj, ne mora po zakonu, inače zakon vas nalaže da ste dužni podnijeti ili zahtjev za predstečajni postupak ili stečajni, ukoliko određeni uvjeti nelikvidnosti odnosno bilo kojih od niza uvjeta se ispune za samo otvaranje stečajnog postupka. Dakle, ovdje i zakonski ono zapravo što svi znamo u naravi da se i radilo se propisuje kao odgovornost samih odgovornih osoba, nadzornih odbora i uprava u društvima. Tako da, mislim Klub HNS-a naravno ovo će prihvatiti da se ovdje rade izuzeci su isti manje-više koji su bili i kad smo govorili prije 2 tjedna. Što se tiče novih izuzetaka, to je ono što se dobro, što mogu naglasiti, što je već rečeno, da sredstva koja se isplaćuju kao mjera pomoći gospodarstvu i fizičkim osobama uslijed posljednjih okolnosti, isto su izuzeta od ovrhe i mislim da sredstva koja se uplaćuju namjenski u svrhu isto, provedbe projekta ... [[Govornik se ne razumije.]] sredstvima također, znamo tko je to implikacije ima na samo odobravanje sredstava i njihovo pravodobno korištenje. Tako da, ono što bih ja volio naglasiti da ovo ne znači i to je građanima treba reći, da oni, hvala Bogu koji to mogu, ne trebaju plaćati više svoje račune. To ne znači to. Mi nismo donijeli ovdje zakon o oprostu plaćanja dugova, računa ili netko mora, svatko tko je naručio određenu uslugu, tko je koristio nešto, pogotovo ako sredstva i ima, mora ih se platiti da se to, budemo sasvim jasni. Mi ovdje ne možemo i općenito kada govorimo o svim ovrhama podlijegati nekoj općoj populističkoj sferi nitko ne mora ništa platiti jer puno tih ovrha nisu ovrhe koje su od onih prijeko potrebnih za život, imamo tu ovrhe od nekih usluga, imamo ovrhe od telefonija, mobitela, itd., dakle nije to nešto što je bilo neophodno ljudima i nisu mogli kako platiti. Naravno, uz svo dužno poštovanje onima koji zbilja su upali u takve situacije da nemaju. Ali vjerujte mi, takvih je manji broj nego onih koji jednostavno nisu znali raspolagati sa svojom imovinom ili su se doveli slučajno ili namjerno u takvu situaciju. Dakle, dugovi se moraju vraćati, nekome se mora pošteno platiti njegova usluga, rad ili ono sve što je ugovoreno. Ali, ovo prepoznaje vrijeme u kojem jesmo. I apsolutno to podržavamo i mislim da smo svi tu složni da ovo nisu regularna vremena i da ovdje treba reagirati i Vlada reagira, upravo ono što se ovdje i spominjalo, da kod jednog zakona nismo uzeli u drugi, sad je to sustavno, sistematično napravljeno da funkcionira i mislim da u ovih 2 tjedna nismo puno toga propustili, bitno da smo to danas i donijeli. Tako da, još jedna apel, ovime što se radi zastoj, to ne znači da se ovrhe ne mogu predavati, one će stati u redoslijed naplate, samo se neće provoditi, ali oni će vas dočekati. Nema oprosta za nešto što ste iskoristili, kupili ili ne platili, preuzeli uslugu, što god bilo. Zato još jednom treba reći, ovo ne znači oprost od plaćanja svega, ovo samo znači prepoznavanje situacije da u vremenima kada nema prihoda, kada ljudi su izgubili poslove, kad je općenito država zabranila nekome da radi, ne svojom voljom on je izgubio posao i ne svojom voljom on ne radi, onda ona i priznaje da te ne može zakonskim putem neko nagovoriti da platiš nešto što ti država ne daje mogućnost da zarađuješ. Kad se ti uvjeti ispune i to će bit veliki test i pitanje, jer jednom kad kažemo može, ne znači da će svi automatski se vratiti tamo kao da se ništa nije dogodilo, trebat će određeni period, trebat će taj isto takav period i prepoznati i zakonski i vjerojatno zato je ovdje stavljeno 3+3 jer ćemo morati omogućiti taj mjesec povrata, a sigurno da se neće ovo što traje već mjesec, dva dana moći u tjedan, dva dana ispraviti. I neće svi ljudi odmah imati posao, pogotovo kad znamo što nam je turistička sezona radila i da je sad sve dobro i da sutra kažemo, svi mogu, nema više zaraze, nema ničega, mi ćemo se još oporavljati mjesecima i zato je dobro da je ovdje predviđeno 3+3 jer ovo ne znači samo kad je izvanredna okolnost i ja bih volio da se to, nećemo sad amandmanom, možda u neki samo u izreku ne govoriti o posebnim okolnostima, nego i posljedicama posebnih okolnosti u onom periodu dan poslije. Jer mi kada kažemo da više nisu posebne okolnosti, to ne znači da je sutradan sve se vratilo natrag. Moramo priznati te određene posljedice i ja vjerujem da će se kroz ovu formulaciju 3+3 ovo upravo i odnositi na te posljedice izazvane posebnim okolnostima koje mogu, evo, trajati još barem, trajati će oni godinama nažalost u nekoj mjeri, nadam se što manjoj mjeri, ali barem da će trajati i poslije. Jer to kad mi nekom kažemo sutradan može početi raditi, ne znači da će njega dočekati posao i ako ga dočeka, da će na tom poslu moći zaraditi sebi za plaću, ako govorimo o obrtnicima. I to je izuzetno isto bitno reći. Dakle, ne samo posebne okolnosti nego i posljedice istih posebnih okolnosti. Opet, s druge strane ne možemo ovdje dijeliti šakom i kapom i dodvoravat se građanima, reći ništa godinu dana, nitko ne mora ništa plaćati, hvala Bogu oni koji mogu trebaju jer kad-tad dugovi će se morati vratiti.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege, mislim da je ovo vrijeme u kojem ne treba uopće nikom posebno naglašavati da su nastale zaista posebne nove okolnosti. Imat ćemo neku novu normalnost, neke nove okolnosti i živjet ćemo u nekim drugim uvjetima. Ogroman broj ljudi u Hrvatskoj te tvrtki i obrta kojima su vlasnici ili u kojima rade, ne mogu raditi i zarađivati za život. Vlada i nacionalni stožer odlučili su se u početnoj fazi na vrlo restriktivne mjere sa zabranjivanjem rada cijelim sektorima gospodarstva, zabranom kretanja i okupljanja i sve već odluke koje su donijeli. O toj strogoći bilo je već u više navrata riječi u ovom saboru, ali i bit će sigurna sam još i više u budućnosti. Ali bez obzira apsolutno je jasno samo po sebi, a da ova epidemija i mjere koje su bile ne može proći bez ozbiljnih posljedica na gospodarstvo i prihode ljudi. U tom smislu i u takvim vremenima još aktualniji nego inače postaju stari hrvatski problemi ovrha i stečajeva. Te dvije riječi uvijek imaju prizvuk zlokobne sudbine za naše ljude i često to zaista tako i završi. Mi nikako posebno u slučajevima ovrha da izađemo i nađemo neku zlatnu sredinu, neki ispravni put, iznađemo neko rješenje. Jednako jedno vrijeme, klatno naplate dugova bilo je na onoj strani na kojoj se nitko nije mogao naplatiti i prava vjerovnika bila su mrtvo slovo na papiru, a onda se to klatno zaljuljalo na drugu stranu i ovrhe su i za najmanje iznose rasle u nebo, sjedale bez da su dužnici o tome uopće bili informirani, utjerivali u krajnjoj liniji strah u kosti ljudima svaki put kad im poštar zazvoni. Problem još uvijek nije sasvim riješen iako se na tome radi već godinama i ne treba prestati raditi na tome. Vjerovnici moraju imati način da svoje dugove u razumnom roku naplate, ali i dužnici u tom procesu ne mogu ostati bez osnovnih prava i sredstava za život. Ali sigurna sam da nas ta rasprava ponovo čeka u trenutku kad se situacija normalizira. Govorim o nekoj novoj normalnoj situaciji pa ćemo vidjeti kakova će to biti i kako ćemo u toj normalnoj, novoj normalnosti uopće funkcionirati. Sada, danas moramo vidjeti što s ljudima kojima su bez najave i plana, odjedanput preko noći i to mnogima zbog odluke države značajno pali prihodi. Dakle, odluka države, da to ponovimo, je bila jasna, nedvojbena, iza tog su stali svi jer se odlučilo prvo štititi ljudske živote, odluka države je bilo da pojedini ljudi ne, ne da ne mogu, nego ne smiju raditi. Jedna od ovih mjera koje nastaje iza toga i koje pokušavaju riješiti, djelomično riješiti neke probleme je i ovaj zakon. Ovrhe i stečajevi, to treba jasno i glasno reći, osim u stvarno iznimnim situacijama zaista moraju privremeno stati. Mi se slažemo s osnovnom idejom ovog zakona i uglavnom se slažemo s načinom na koji je on formuliran. Odbor za pravosuđe imao je ozbiljne primjedbe koje smatramo razumnim i za koje zaista ocjenjujemo da bi ih se trebalo prihvatiti jer bi oni poboljšali kvalitetu ovog zakona i vraćamo se ponovo na onu priču, nemojte da budemo, to govorim vladajućima, u jednosmjernoj ulici. Nemojte da kad bez pogovora oporba prihvaća vaše prijedloge da je to tad konstruktivna oporba, a kad kaže dajte razmislite, dajte vidite, dajte uključite, dajte razgovarajte onda je to populizam. Nije, populizam. Dajte o razumnim odlukama, o razumnim prijedlozima, prijedlozima koji su nam apsolutno jasni, nemojte ih odbacivat samo, odmahivat rukom i odbacivat, dajte razmislite i uključite. Osim što se zastaje s ovrhama i stečajevima u ovom zakonu su važne i iznimke. Jedan od mogućih problema u provedbi mogao bi biti da se barem na neko vrijeme povuku i oni koji su opravdano izuzeti iz ove mjere. Posebno tu mislim na one koji duguju alimentaciju ili druge oblike uzdržavanja te oni koji nisu isplaćivali plaće, otpremnine i druge naknade za rad. Mogućnost da zbog početnog nesnalaženja u provedbi ovog zakona i takovi budu oslobođeni plaćanja stvorit će dodatnu štetu onima, u ovom društvu koji su već značajno oštećeni. Zato se kod provedbe mora posebno paziti upravo na takove slučajeve. Poštovani predstavnici predlagatelja, vjerojatno vam je jasno i iz smjera govora da će GLAS podržati. Podržat ćemo ga zato što smatramo da se radi o potrebnoj mjeri i ne želimo na njoj oštriti političke zube, ali vjerujte mi bila bi nam potpuno ista količina posla i truda da smo i zakon i predlagatelja odlučili rastaviti na proste faktore i tvrditi da je mjera zakašnjena, nedostatna, krivo postavljena bez jasnih kriterija i osigurača itd., itd. Nekad kad govorite s ove govornice trebate slati i određene poruke, poruke odgovornosti. Odgovornost koju osjećamo i koje smo dorasli u ovoj situaciji pretpostavlja da shvatimo što je najvažniji prioritet. Ovo je situacija u kojoj zaista morate shvatiti što su vam prioriteti i po prioritetima definirati svoje odluke. A koji put bez obzira na sve, to nije politička borba samo zbog borbe. Bilo bi dobro, drage kolegice i kolege da i mi svi to zajedno i vi svi zajedno koji sjedite, koji ste vladajući, povremeno shvatite i da se tako ponašamo. Bilo bi dobro da se recimo tako ponašamo i sad kad se kreću u predizborne turneje potpisivanjem Ugovora o gradnji, dok je svima ostalima zabranjeno okupiti više od 5 ljudi na istom mjestu i u isto vrijeme. Nikad nikom, dakle nikad svima nije isto, ali postoje neke stvari u kojim barem svi imaju iste početne pozicije. A ako iste početne pozicije nisu dobre, probajte trčati trku, pa makar je to i maraton, ako netko, ako je nekom početna pozicija drugačija, dok vi dođete do njegove početne, ovaj je već blizu cilja. Stoga, bilo bi jako dobro da svi shvatimo tu odgovornost, da ne postoji odluke stožera koji se na jedan način odnose prema jednima, a na drugi način prema drugima, postoje situacije u kojim zaista moramo odgovorno raditi svoj posao. U ovim situacijama oporba je više nego odgovorna, svjesna činjenica koje jesu, svjesna da čak i glasamo nekad za neke prijedloge koji u nekim drugim uvjetima one normalnosti prije koronavirusa ne bi glasali, ali sad je svjesni da šaljemo poruku građanima da vodimo računa o njima. Ali, jednako energije da napravite poluproizvod možete utrošiti i da napravite jedan cjeloviti prijedlog. I stoga je ovo vrijeme u kojem bi trebali se međusobno slušati, međusobno uvažavati i donositi najbolje odluke koje su odluke za naše građane. Oporba ovu govornicu i sve ono što govori ne koristi za sitna politikanstva, oporba je u ovim trenucima vrlo konstruktivna, vrlo razumna i kao što sam već rekla, dajte poslušajte prijedloge koji su bili na Odboru za pravosuđe, imate mogućnost poboljšati ovaj zakon i ne vidim niti jednog jedinog razloga da to ne učinite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana i uvažena kolegice Mrak-Taritaš, hvala što ste i u moje ime rekli da smo mi iz opozicije razumni. Jeste tu riječ upotrijebili? … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Evo, ja ću sad pokušat biti malo nerazumniji jer imam sve manje i manje razumijevanja za prijedloge koji dolaze i za stalna podbadanja nas iz opozicije da ne bismo smjeli niti govoriti, niti kritizirati, niti bilo što jel eto situacija je takva, pa ispadamo kao politikanti. Ja mislim da to nije istina. Zakon o ovrhama. Ja sam za riječ „ovrha“ iako sam završio srednje i osnovno obrazovanje u bivšoj državi, čuo tek '90.-tih godina, to je bila, morao sam tražiti rječnik tada, to je pljenidba. Pa koliko se ja sjećam, a dobro se sjećam, s tim pljenidbama se počelo na jedan drastičan način i RH je jedna od država koje imaju najrigorozniji Zakon o ovrhama odnosno o pljenidbama jer je tim zakonom ozakonjeno lihvarenje, ozakonjeno je kamatarenje, ozakonjeno je otimanje i bacanje na ulicu obitelji i djece, mnogo puta nepravedno i mnogo puta izvan svake logike i mimo bilo kakvog kršćanskog morala na što se upravo oni koji su donijeli taj zakon, a to je HDZ, tako često vole pozivati. Izmjene koje ste predložili jesu za pozdraviti, dobro došle, ali nisu dovoljne, u nikakvom slučaju nisu dovoljne. Ova prilika je, odnosno ova kriza je prilika za sve vas, za sve nas da RH krene otpočetka, pa i u ovom pitanju, po pitanju ovrha, najčešće nepravednih, dakle ono što je pravedno, ono što je dug, što se da utvrditi, što je napravljeno na način da je netko nekome oteo, to treba bit naplaćeno, ali ne na način da tu profitiraju samo određene institucije. Već je bilo govora o tome, najviše banke koje nemaju apsolutno nikakvog razumijevanja, nikakvog socijalnog aspekta i baš ih briga, a to im ste vi, vi koji ste dali odnosno donijeli taj zakon, to ste im vi omogućili da se ponašaju baš na onaj najbahatiji mogući način, na način koji smo btw. do 1990. mogli samo čitati u stripovima poput „Alan Forda“, kakav god onaj prošli sustav bio sa puno grešaka, sa puno loših stvari, taj sustav je radnicima sirotinji davao stanove, a nije ih tjerao van. Slušam HDZ-ove zastupnike i njihove žetončiće, te ulizice, gotovo nevjerojatno što govore, koji opominju nas iz opozicije da eto ne smijemo kritizirati, ne smijemo govoriti, vjerojatno da ne smijemo niti postojati, niti egzistirati. Posve otvoreno, jučer je bila emisija tog naziva „Otvoreno“ na javnoj televiziji na kojoj su 4 gosta bila iz HDZ-a. To je po prvi puta tako se dogodilo vjerojatno od 1990., ne znam kad se zadnji put dogodilo da je u emisiji koja bi trebala biti nekakvi forum, gdje bi trebali bit nekakvi nezavisni stručnjaci, ako već nisu predstavnici vlasti i opozicije, budu isključivo predstavnici HDZ-a. Svaki dan čitamo u novinama, gledamo po televiziji, samo mi iskaču reklame o najranijoj mladosti jednog HDZ-ovca, o razno raznim životnim dražesnim situacija drugog HDZ-ovca, dakle mediji vrlo jasno suptilno od članova HDZ-a stvaraju heroje. Ali ono što se događa, što je nevjerojatno, a to je trend zadnjih nekoliko dana da se ti heroji koje ste vi u HDZ-u kupili preko medija da postanu heroju, počinju sramiti vas. Dakle, ljudi koji su članovi Nacionalnog stožera se u zadnjih nekoliko dana, imamo slučaj, počinju sramiti da su članovi HDZ-a. Pa tako na direktno pitanje novinara g. Capaka je li član HDZ-a on izmotava se, ne zna što bi rekao, dakle jedna suluda situacija, gdje vi pokušavate preko medija njih pretvoriti u heroje, naravno u svrhu predizborne kampanje, jačanja rejtinga HDZ-a, a oni se sami brane i ne znaju da li bi im bilo pametno u ovoj situaciji uopće reći da su članovi HDZ-a. I nije samo g. Capak, tu je i gđa. Alemka Markotić koja je eto, skinula pa vratila spot na kojem je jasno da podržava predsjedničku kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović, ne znam što bi to bilo sporno, dakle sasvim normalno, pa zna se da je ona, pa da se i ne zna da je članica HDZ-a ima pravo podržati koja hoće, tako da uopće ne razumijem nikakav drugi motiv skidanja tog videa osim srama da je članica HDZ-a. Pa bi se doista HDZ, svi zastupnici HDZ-a, svi članovi Vlade trebali upitati što se to događa da se heroji, novostečeni heroji ove situacije, srame da su članovi te stranke.

Nije baš bilo o temi, ali valjda će sad o temi govoriti poštovani zastupnik Vlaović, izvolite. Hvala lijepo. Pa mi iz HSS-a smo otpočetka govorili da u jeku ove krize, pandemija, COVID-19 ne smije biti ovrha i ne smije biti deložacija i smatrali smo da je i ovaj zakon o kojem danas raspravljamo i onaj što smo prošli tjedan usvojili trebao biti u paketu mjera odmah od početka ožujka da se s tim nije smjelo kasniti. A razlog tomu je zato što je dio gospodarstvenika upozoravao Vladu na teškoće u poslovanju i da će mnogi ljudi ostati bez posla. Vlada nije reagirala na vrijeme i više od 25 tisuća ljudi je nezaposleno novoprijavljenih na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposleni i vjerojatno će mnogi od njih biti, zato što ne mogu izvršavati svoje obveze, sutra blokirani i mislimo da je trebalo ovim zakonom, pa i onim od prošlog tjedna predvidjeti mogućnost da on ide do kraja ove godine, sigurno ovo 3+3 neće biti dostatno jer mnogi od tih ljudi se neće vratiti na posao, mnogi će još poslodavci imati otežano poslovanje zbog naređenih mjera koje je Stožer civilne zaštite naredio i trpe štetu zbog toga. Sigurno da tu treba istaknuti problem neriješenog statusa sezonaca i stalnih sezonskih radnika koji su čekali posao ovog ljeta na moru, a najveći dio među njima su ljudi iz Slavonije, Baranje i Srijema. Za njih nije nađeno rješenje, više puta sam ovdje isticao da se mora naći rješenje i za sezonce koji su ostali bez prihoda, a i nažalost evo, vladajući to još nisu našli rješenje i upravo ti sezonci su me tražili koji su, a negdje 1758 je novoprijavljenih na Zavodu za zapošljavanje u regiji Slavonija, Baranja i Srijem. Mnogi od njih su sezonci koji ne mogu naći posla i vjerojatno će sutra biti blokirani. Dakle, ovrhe ne smiju ići, mora se omogućiti naravno, vjerovniku da naplati svoje potraživanje, znači rješenja se mogu donositi, ali zatezne kamate ne mogu i ne smiju teći.

Propao im je dio njihovih uroda zato što nisu mogli prodati na tržnici, a s druge strane ste omogućili da se poljoprivredni proizvodi kupuju u trgovačkim lancima, po manje strožim uvjetima nego što je to sad na tržnicama.

Tražile su udruge i mi iz HSS-a da izravna plaćanja budu isplaćena do 15. travnja, nisu. Tražimo da se to žurno učini.

U protivnom, bit će problem za proizvodnju hrane, bit će problem za naše poljoprivredne proizvođače. Jer evo, sjetva je pri kraju, kukuruzi su posijani, većim dijelom su bez gnojiva jer ljudi nisu imali sredstava i ostaju sad našim seljacima jedino da pjevaju bećarce.

Dopustite mi da u ovoj pojedinačnoj raspravi izađem korak izvan okvira ovog zakona, ali na temu koja je sa njim vrlo usko povezana. Dakle, ovim zakonom, kao što sam i govorio kada sam raspravljao u ime kluba, adresiramo problem ovrha u posebnim okolnostima. Kolege, molim vas. ... [[Upadica se ne čuje.]] Kolege, molim vas. Međutim, podsjetit ću vas gospodine ministre prije dvije godine ste nakon što je SDP predstavio način kako bi trebalo urediti ovršno zakonodavstvo i vi osobno najavili da će se u roku sljedećih nekoliko mjeseci donijeti novi Ovršni zakon. Od tada je prošlo 2 godine, međutim ne samo da je od tada prošlo 2 godine u prosincu prošle godine glasovali smo u drugom čitanju o Ovršnom zakonu i uputili smo ga u treće čitanje, od tada je prošlo 4,5 mjeseca, a rok po Poslovniku za razmak između dva čitanja je 6 mjeseci. Ako Ovršni zakon ne bude upućen HS-u u sljedećih mjesec i pol po Poslovniku će se smatrati da ste od prijedloga odustali. S obzirom da ovime adresiramo samo akutnu, trenutnu problematiku ovrha, samo posebne okolnosti, a da je problem ovrha daleko širi, kao što je problem hrvatskog pravosuđa daleko širi od onog problema koji je vezan uz bolest COVID-19, moje pitanje vama je i očekujem na to vrlo jasan odgovor, da li možemo očekivati treće čitanje Ovršnog zakona ili ste od tog prijedloga zbog njegove ne kvalitete odustali? Dakle to je vrlo važno pitanje jer ovime, ponovit ću, adresiramo samo trenutne sadašnje, današnje probleme ovrhe, samo pitanje provođenja ovrha u doba epidemije, ali ne i one suštinske probleme koji su doveli do toga da ovako izvanredno rješenje danas moramo donositi. I druga stvar koja je direktno vezana uz problem ovrha, a malo nam se smetnula s uma, malo smo na nju zaboravili zato što ju Vlada ignorira je pitanje moratorija na kredite. Kada govorimo o Ovršnom zakonu često kolegice i kolege, pobjegnu u predstavljanje Ovršnog zakona kao jedinog problema i jedinog rješenja za probleme neplaćanja u RH. Međutim kolegice i kolege, Ovršni zakon se bavi samo posljedicama, samo posljedicama problema neplaćanja. Uzroci leže drugdje i ima ih mnoge, od loše ekonomske situacije u RH, od nažalost u nekim segmentima društva kulture neplaćanja, od slabe ekonomske pismenosti, a u ovom konkretnom trenutku bolesti COVID-19 jedan od uzroka neplaćanja koji će sutra dovesti do novih ovršnih postupaka je činjenica da građani kada su im se smanjili prihodi ne mogu jednakom i redovnom dinamikom podmirivati svoje obveze. Upravo zbog toga je SDP predložio moratorij na kredite i ne bilo kakav moratorij na kredite nego takav koji bi trajao 12 mjeseci dok prođe očekivano trajanje pandemije plus i neko razdoblje iza toga kako bi se ekonomija počela vraćati u normalnu jer će trebati godine da se vrati i predvidjeli smo da za to vrijeme ne teku kamate. Slično rješenje tome predviđate i vi u ovom zakonu. Kažete da za vrijeme trajanja ovršnih postupaka se neće naplaćivati zakonske zatezne kamate odnosno u ovršnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Ali pogledajte poštovani gospodine ministre koliko je to ustvari nepravedno. S jedne strane onima koji su došli u dospijeće, protiv kojih se vode postupci zbog toga što nisu izvršavali svoje obveze kamate opraštamo, a onima koji redovno plaćaju svoje obveze, onima koji svakodnevno plaćaju rate svojih kredita, a sutra ih neće moći plaćati zbog toga što će naprosto ostati bez posla, zbog toga što minimalac koji je Vlada osigurala neće biti dovoljan, njih tjeramo da plaćaju rate u punom iznosu. A ako prihvate odgodu na način kako su je predvidjele banke za cijelo trajanje tog moratorija plaćati će kamatu na cijeli iznos kredita, pa će neke ljude za odgodu gdje bi 6 rata iznosilo oko 18.000 kuna, kamata na glavnicu za tih 6 mjeseci doći 12.500 kuna.

Kolegica Jelkovac je u ime Kluba zastupnika HDZ-a jasno dala potporu ovome zakonu. Ono što bih ja htio još dodati to je da mi sa ovim zakonom i sa zakonom kojega smo donijeli 16. Travnja, a odnosi se na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima obuhvatili sve građane RH koji su blokirani, koji su ovršeni i kojima ovim zakonom i onim ranijim zakonom u vrijeme posebnih okolnosti kada je nastupila kriza uvjetovana svjetskom pandemijom korona virusa doprinosi smanjenju poslovnih aktivnosti, pada prihodi pojedinih gospodarskih subjekata, posljedično jasno do smanjivanja plaća, otežavanja rada i života naših sugrađana koji će težinu takove situacije najviše osjetiti osobe koje su blokirane i ovršene.

Također treba posebno istaknuti da je zakonom regulirana i činjenica onemogućavanja otvaranja stečajnih postupaka kod pravnih osoba koje su upravo iz razloga ove krize prolaze kroz nemogućnost normalnog funkcioniranja i ovim zakonom onemogućen je stečaj. I ono što je važno, što treba ovdje svakako spomenuti je i činjenica da se ovo odnosi i na potencijalne ovršenike, koji u ovom trenutku nisu ovršenici, ali koji bi mogli postati ovršenicima kroz idućih nekoliko mjeseci jer s obzirom da još uvijek niti Svjetska zdravstvena organizacija, niti stručnjaci, prije svega epidemiološka struka ne zna kad će se dogoditi i kad ćemo moći označiti kraj svjetske pandemije ili epidemije u Hrvatskoj, moguće da će se brojni naši sugrađani upravo iz tih razloga i mogućnosti normalnog poslovanja gospodarskih subjekata u Hrvatskoj naći u sličnoj poziciji, prema tome to se i na njih odnosi. Ono što sam ja također želio reći to je da je kroz ovu krizu koju smo doživili zbog korona virusa i kada je u pitanju očuvanje zdravlja naših sugrađana, njihovih života, napravili maksimalno što je bilo moguće i time smo kao država svrstani u sami vrh europskih i svjetskih država kad je u pitanju i broj oboljelih i broj umrlih i u apsolutnom i u relativnom smislu što znači da smo dovoljno na vrijeme propisivali mjere kojima smo omogućili, omogućili da i sačuvali živote naših sugrađana i živote naših sugrađana. Ali ono što je važno i na čemu smo se pokazali da kao država jesmo funkcionalna država, da postoji ta društvena solidarnost u Hrvatskoj, da je sustav koliko god napadnut i koliko mogao biti bolji još uvijek može kvalitetno odgovoriti i na ovakve izazove. Da je u tim okolnostima Vlada sa svojim gospodarskim mjerama učinila sve kako bi spasila radna mjesta, kako bi očuvala poslovne aktivnosti, kako bi omogućila likvidnost naših poduzetnika. I pri tome ono što posebno želim istaknuti to je činjenica da smo mogli izaći kao Vlada i sa ovakvim mjerama to je rezultat onoga što je Vlada u protekle 3,5 godine napravila na stabilizaciji hrvatskog gospodarstva, na stabilizaciji javnih financija, na rastu BDP-a, na suficitu državnog proračuna.

Prema tome, gospodine ministre svakako da podržavam ovaj zakon.

Vi ste rekli da je gospodarski rast u RH dosada bio osigurala Vlada. Znate li da je 6% BDP-a od onih koje su loše politike iselile iz RH i sad su i ti ljudi u inozemstvu isto u problemima i da je to jedan od najvećih problema demografskih. Druga vrlo bitna stvar koju vi napominjete da ove mjere koje donosite su mjere koje bi se morale donositi na puno duži period, a ne samo isključivo za jedan period kako bi se vi spremili bolje za izbore. Znači, nemojte politizirati mjere i krizu, nego recite istinu narodu u oči, a ove mjere moraju biti minimalno na godinu dana dok se građani naši oporave.

Ne volim se često u ovom saboru pozivati na ankete i ispitivanja javnog mijenja, ali kolega Bulj upravo ti pokazatelji koji govore da 60% Hrvata, ispitanika koji je prilično reprezentativan uzorak govore da u ovom krizi hrvatska Vlada, a onda jasno i HDZ kao najveća stranka u toj Vladi, vode i donose ispravne mjere i da vode Hrvatsku u pravom smjeru, demantira sve ovo što ste vi rekli. Dakle, taj pokazatelj dovoljno govori o tome da smo donijeli mjere i na vrijeme, da su mjere bile ispravne, da su bile racionalne, da su bile razmjerne situaciji u kojoj se Hrvatska nalazi. I to je i mi ćemo na tome ustrajavati bez obzira što vi u MOST-u o tome mislili i brinemo i o građanima i o poduzetnicima i to u ovoj krizi. Slijedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Marka Šimića. Uvaženi ministre, uvažene kolegice i kolege, za ovu raspravu sam se javio iz razloga što evo danas u raspravama svojih kolega čuo zaista dosta oprečnih stavova o ovoj temi o kojoj danas raspravljamo, a to su interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima i građani koji promatraju ove naše rasprave, dakle od te šume podataka koje su kontradiktorne, koja je kontradiktorna dakle podaci jedni drugima zaista teško mogu razlučiti što je stvarno i što odgovara stvarnim činjenicama. Mi smo prvog oboljelog u RH imali 25. veljače, već 17. ožujka Vlada RH predložila je prvi paket mjera za oporavak gospodarstva odnosno za saniranje štete. Nakon toga osluškivanjem i komunikacijom sa dakle mnogim udrugama, a prvenstveno udrugom poslodavaca, sa ugostiteljima sa svima onima koji su pogođeni ovom krizom i novonastalom situacijom Vlada je pristupila izradi drugog paketa mjera koji je dakle na puno ozbiljniji način, na puno konkretniji način i sveobuhvatniji način donio novine u naš gospodarski sustav i pokušao riješiti većinu problema koji su tom krizom nastali. U tom drugom paketu čak prilikom prvog paketa dakle ministar je svojom preporukom izvršio utjecaj dakle na pravosudni sustav gdje je zatražio obustavu odnosno zaustavljanje svih ovrha koje se u njemu provode.

Kada uzmemo da je deblokirano 233.000 računa fizičkih osoba u ovoj krizi vidimo da je 18.travnja riješen veći dio problema.

Ako pogledamo koliko su ove mjere koje je Vlada RH donijela u dva paketa i projekcija njihovog koštanja za državu i državni proračun, ukupno bi to bilo nekakvih 70 i više od 70 milijardi. Važno je napomenuti da takve mjere koje iznose po projekcijama 9% BDP-a jedne države može učiniti samo država i Vlada koja je zaista u nekom svom mandatu odnosno vremenu koje je bilo njima na raspolaganju učinila gospodarstvo barem stabilnim, ako ništa drugom barem stabilnim da može iznaći sredstava i mjerama koje će na sveobuhvatan i adekvatan način pomoći gospodarstvu da stane na noge, da ne propada i da ne upada u nekakvu pretjerano veliku dubiozu iz koje nećemo moći izaći desetljećima.

A najosjetljiviji su zaista ljudi koji su ovršeni, koji su blokirani i važno je da ovaj zakonu usvojimo svi odnosno da imamo razumijevanje i na strani sabornice gdje sjedi oporba jer sam čuo da će dosta klubova zastupnika i dosta pojedinaca zaista podržati ovaj prijedlog. On je dobar, drago mi je da je dosta zastupnika sudjelovalo i nekakvom davanju svoga mišljenja i sukreiranju ovog prijedloga zakona, da su sudjelovali i u iniciranju ovoga zakona.

Stvaranost će tek nastati, koji će rezultati biti ove pandemije korona virusom koja je bilo, šta će iza toga biti za gospodarstvo, koja će biti nekakva nova normalnost, to sam sigurna da u ovom trenutku odgovor ne možete dati vi, ne mogu dati ni ja i teško je da bilo tko može dati stvarni odgovor. Možemo samo vidjeti stručnjaci koji se bave što predviđaju, koliko će nam godina trebati za oporavak i sve ostalo. Ali moja replika se odnosi na činjenicu s kojom ste vi počeli svoju raspravu da ste se javili zbog kontradiktornosti, pa me zanima koja je to kontradiktornost u našim raspravama? Dakle, i sa strane oporbe ste čuli primjedbe koje jesu o tome da je oporba konstruktivna, da znamo da svaka pomoć koja je našim građanima dobra je dobrodošla. Ali naravno da želimo ukazati na problem koji vidimo, koji bi se mogao vrlo jednostavno otkloniti samo zato da nema tvrdoglavosti sa strane vladajućih. Da, rekao sam kontradiktornost ali nisam htio ponavljati ono što su rekli zastupnici oporbe. Prva kontradiktornost bila bi u tome da Vlada nije na vrijeme odnosno nije na brz način reagirala sa prvim paketom mjera, pa sam rekao da je prvi oboljeli krajem veljače, a već početkom ožujka Vlada je imala mjere koje su sa 19 zakona obuhvatile novu regulativu i promjenu u gospodarstvu RH. Nadalje, drugi paket mjera je sigurno kontradiktornost da Vlada ne radi ništa, ova treća mjera odnosno ispravak u ovoj trećoj mjeri i dopuna drugog paketa siguran sam da pokazuje da Vlada ima itekako sluha za one koji su blokirani i ovršeni. A danas smo čuli da nema, danas smo čuli da nije ništa napravljeno, a već 18.4.stala je ovrha koja ide preko FINA-e za 244.000 blokiranih građana u RH.

Kolega Šimić i ja i mi iz HSS-a … podržati ovaj zakon, ali s pravom smo rekli da je to trebao biti u prvom paketu mjera jer u međuvremenu obzirom da se kasnilo s mjerama je više od 20.000 negdje oko 25.000 ljudi ostalo bez posla i nalazi se na Zavodu za zapošljavanje, tu je i 1.758 novo nezaposlenih u regionalnom Područnom uredu u Osijeku Zavoda za zapošljavanje. I nije riješen problem sezonskih radnika koji su ostali bez posla, pogotovo oni koji su mladi i koji nemaju ni naknadu sa Zavoda za zapošljavanje.

Sa jednim dijelom vaše replike zaista se i mogu složiti, a reći ću vam svoje mišljenje jer jednim dijelom sam i poduzetnik i prije ovoga dolaska u politiku vodio sam jednu tvrtku, stoga dobrim dijelom razmišljam još uvijek kao poduzetnik. Znate poduzetnici su u RH pa i svuda u ovom kapitalizmu dosta često puta izigrani od države, nebitno koja je vlada bila na čelu države i tko je vodio državu ili bilo koji od resora koji utječu na formiranje i snagu gospodarstva. Tako su poduzetnici i u ovoj krizi, dakle, puhali na hladno. Jako puno ih je i prije nego su zatvoreni, prije nego su poduzete mjere, zatvorilo svoje radnje, svoje poslove, zaustavilo svoju poslovnu aktivnost i poslali su svoje zaposlenike, dakle na Zavod za zapošljavanje. Dosta ih je to učinilo prije nego su same mjere odnosno zakoni kojima se reguliraju mjere stupile na snagu.

Pa da, grmi MOST nezavisnih lista i druge stranke oporbe, grmile su odgod, ne odgoda nego otpis za poduzetnike. Grmili smo moratorij na ovrhe, na sve ovrhe, ne samo sa FINA-e, nego evo, danas je došlo i ovaj dio di su poduzetnici, mirovinski i ostali. Također, grmimo ono što su napravili prvi, što je trebao biti prvi korak, a to je, što je napravila evo, naša susjedna država, Slovenija, moratorij na godinu dana na kredite i kamate. To nije napravljeno, to je trebala biti prva mjera uz ovu sada koju donosimo nakon mjesec i nešto dana, kao treću mjeru, dopunu mjere, u biti, ta ključna mjera koja je trebala biti prva, a ne zadnja i ne smije se uopće donijeti. Možete li vi objasniti razlog zbog čega? Uvaženi zastupniče Bulj, zaista zahvaljujem na ovoj replici i drago mi je da ste rekli da ćete prihvatiti ovaj zakon, na tome vam čestitam, to je još jedna potvrda da je ovaj zakon dobar. Što se tiče vaših prijedloga, zaista vi kao stranka i kao pojedinac imali ste mogućnost biti u ovoj Vladi i sudjelovali dakle prilikom kreiranja svih zakona koje ova Vlada predlaže Saboru za njihovo donošenje, a što se tiče vaših prijedloga danas, koliko sam čuo iz vaših prijedloga, vi kažete da vi nešto jedini, pa ste ovo vi jedini ovo predložili, pa vi jedini mislite ovako, pa ako ste jedini, zar se niste zapitali je li to ispravan put, ako ste vi jedini?

Vrlo ste eksplicitno naveli koliko je ovrha koje provodi FINA zaustavljeno stupanjem na snagu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koje smo donijeli 18. travnja, a isto tako, podsjetila bih, naglasila još jednom, da je već sredinom ožujka, ministar ovdje u Saboru, kada se povela rasprava naglasio kako je svojim preporukama naložio zaustavljanje svih postupaka ovrhe, pa je tako, osim toga, to 18. travnja već su bili zaustavljeni postupci ovrha koje vode i sudovi i javni bilježnici i mi danas samo to formalno stavljamo u ovaj zakon zajedno sa još određenim mjerama koje se tiču gospodarstvenika odnosno stečaja nad gospodarstvenicima. Evo i ja sam u svojoj raspravi rekao, a i naveo dakle podatak da je ministar preporukom utjecao već na pravosudni sustav i da je ovo područje bilo regulirano prije nego li smo mi danas uopće počeli raspravljati o ovom zakonu, ali će se nakon izglasavanja ovog zakona ovo donijeti i u pisanoj formi i bit će obvezujuće za sve aktere. Htio sam ovdje naglasiti, kada sam dobio mogućnost, rekao sam broj ovršnih postupaka, broj dakle koji 244 tisuće koji se zaustavljaju na FINA-i. Važno je reći još jednu stvar. Da obveze koje se zaustavljaju iznose nekakvih 17 milijardi kuna glavnice i preko 6 milijardi kuna kamata. I to moramo promatrati kao zaustavljanje, odnosno usporavanje hrvatskog gospodarstva. Pitanje je kako je strukturiran taj dug, tako da o svim mjerama, kada govorimo o Ovršnom zakonu moramo paziti i na one koji pokušavaju naplatiti svoja potraživanja, a smatram da je ovo zaista najbolji mogući način rješavanja problema za [[Upadica: Hvala.]] ljude koji imaju ovrhe. Uvaženi predstavniče Vlade, ministre, poštovani građani. Evo, vidimo pred nama je prijedlog zakona, moratorij na ovrhe na 3 mjeseca + 3 mjeseca, čini mi se. Znači to je nekako tempirano kako je i u skladu sa političkim događanjima u RH. Ja ću dati amandman da se moratorij produži na godinu dana. To je bilo bi optimalno tako da nema politikantskih igri i da nema Vlada baš tu manipulantsku igru u vezi ovoga korona krize, da može u svakom trenutku ona odlučivati treba li produživati znači moratorij, nego ovaj Sabor, ovaj Dom, triba donijeti odluku na godinu dana. Ne samo mi nego i cijela oporba, tako nisam rekao nego cijela oporba i nismo samo mi govorili kolega uvaženi, da smo mi jedini koji smo ukazivali na to da ne treba onaj, odgoda nego otpis obaveza prema poduzetnicima, o tome su govorili poduzetnici, međutim, niste htjeli slušati pa ste u drugim mjerama to donijeli i to smo prihvatili. I cijelo vrijeme oporba, bez obzira što ne prihvaćate prijedloge, amandmane, što naknadno prihvaćate naše prijedloge, cijelo vrijeme glasamo i mi smo konstruktivni za prijedloge. Međutim, vi niste konstruktivni. Vi politizirate ovu korona krizu jer ovo bi bila prva odluka, a ne zadnja odluka. Ovrhe bi bilo moratorij na godinu dana prva odluka uz moratorij na kredite i kamate. Što su napravile brojne države, to ministar more lako provjeriti, oni imaju svakodnevno podatke koje države, a možemo i mi kolegice i kolege, pa ćete vidjeti, rekao sam. U Sloveniji je prva mjera bila moratorij na kamate, na kredite i kamate jer banke su se uvažene kolegice i kolege, dobro omastile u RH. Četiri milijarde kuna imaju dobit samo ne od kamata od provizija, naknada i dobro su izmuzle hrvatski narod, hrvatski narod koji je iz proračuna koje su kriminalne skupine najprije dokapitalizirale 90-ak milijardi kuna da bi preuzeo tko za tko ili tko zna tko naš sa skrbničkim računima preuzeli hrvatske banke. U ovome trenutku mi nemamo drugih mjera nego mjere na godinu dana moratorij na kredit i kamate uz ove mjere koje donosimo i na koje smo mi upozoravali, ukazivali, davali amandmane. Kolega, vi ste glasali protiv, kolega iz HDZ-a vi ste glasali protiv tih amandmana za ovaj zakon koji govorite. I nismo samo mi to govorili niti ja. Ista stvar se je dogodila, ista stvar i sa isključivim gospodarskim pojasom, ista stvar je i sa poljoprivrednim zemljištem 800.000 hektara je neobrađeno, 400 je u državnom vlasništvu i do danas niste dobili niti 1%, e 20 puta se minja taj zakon o poljoprivrednom zemljištu. Naše poljoprivredno zemljište je neuzorano, mi moramo zaorati polja, mi moramo početi raditi, a vi očekujete na ovoj krizi, korona krizi na virusu, da vama sad narod plješće za ono sve što ste do sada uništili, šta ste iselili Slavoniju, moju dalmatinsku zagoru. Evo šta imamo od kada je županija Splitsko-dalmatinska od kada su županije iz dalmatinske zagore otišlo 100.000 ljudi. Nemamo navodnjavanje sinjskog polja, nemamo kanalizacije, a sredstva leže, nemamo aglomeracijske govori se odvodnja apsolutno ništa se nije radilo osim što je se pogodovalo vašim gazdama teleoperaterima i bankarima. Najveće dobiti imaju u EU imaju teleoperateri u RH, a i banke su dobro izmuzle džepove hrvatskih naroda. I u ovome trenutku ta mjera je pravična, ta mjera je pravična da hrvatski narod da banke i napravimo moratorij na kredite i kamate. Ne dobra volja banka nego kao i drugi parlamenti i drugi narodni zastupnici koji su izglasali ove mjere ako ih banke ne drže ucijenjenima. Ja sam postavio pitanje maloprije kolegi kroz repliku iz HDZ-a, zbog čega ova Vlada i ovaj Sabor ne predloži Saboru i mi smo to predložili, ne znam zbog čega se ne želi prihvatiti to, da se moratorij na kredite i na kamate. Koji je razlog, nisam dobio odgovor, prebacili ste sasvim na drugu priču.

I nije dovoljno samo da ne idu kamate na ovrhe nego bi trebalo napraviti zakon o moratoriju na kredite, tu ste u pravu, to smo i mi iz HSS-a tražili.

Nacionalni stožer sada frizerima i drugim obrtnicima nameće nove mjere, nove troškove, a novaca nema.

Da trudili smo oporba tj. cijelo vrijeme smo predlagali nisu prihvaćeni amandmani bez obzira što je oporba bila cijelo vrijeme konstruktivna i prihvaćala je prijedloge Vlade, ali oni nisu tili to čut, jednostavno je u ovome trenutku je prva mjera koja je morala biti, ne u ovome sada trenutku, moratorij na kamate i kredite. I ovoj o kojoj danas raspravljamo trebala je biti prva mjera. A kada govorimo o poljoprivredi, ako išta triba Vlada napraviti to su snažne mjere, podili poljoprivredno zemljište, upumpavati novac u OPG u manja poljoprivredna gospodarstva naša da ljudi ostanu na selu jel bez bogata sela nema bogate države. Mi smo osiromašili državu lošim politikama toga smo svjedoci i sada trebaju snažne mjere, znači najsnažnije mjere, a nikako pogodovanje i dodvoravanje bankama nego isključivo rad za narod ovaj put.

Uvaženi ministre. Na početku odmah valja reći da treba podržati ovaj prijedlog. Istina zakasnilo se, zakasnilo se i na to je upozoravao danas kolega Aleksić, niste mu odgovorili. Naime, ja ću još jedanput postaviti to pitanje onako kako sam ga ja razumio i kako većina građana pita. Dakle, mirovine za mjesec travanj će praktički biti ovršene u svibnju mjesecu, dakle one prvoga kada sjednu na račune one će već biti ovršene. I ono što mi se čini nekakvom logikom da ako se ne može ništa napraviti po tom pitanju sada, a volio bih da to jasno kažete da se onda za te građane kojima će biti mirovine ovršene u mjesecu svibnju za mjesec travanj da se produži za jedan mjesec rok moratorija, to bi bilo barem u jednu ruku pravedno. Svjestan sam isto tako da je zakon jasan i da zakon treba poštovati, ali primjedba je da se nije na vrijeme donijelo pravodobne pravedne mjere, na to je upozoravala opozicija i mislim ministre da vi sa vašim suradnicima o tome trebate porazgovarati. Naime, svjestan sam činjenice da stožer ako promatramo rad stožera od 13.ožujka kada je donesena prva ozbiljnija mjera, a to je zatvaranje naših škola i fakulteta, pa 19.ožujka kada su zatvorene uslužne i druge djelatnosti trgovine koje nisu prehrambene, pa 22. ožujka dolazi potres koji je zadesio Zagreb i onda 23. ožujka donosi se odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta. Meni je posve jasno i to me nitko ne može razuvjeriti da je ta odluka donesena zbog građana Grada Zagreba, da ne bi oni sad raširili se po Hrvatskoj. Nema dugog razloga jer civilni stožeri po općinama i gradovima zapravo su onda naišli su jednom problemu gdje su molili prijavljivati građane pa eto tako i Državno odvjetništvo ekspresno riješilo slučaj u Virovitici gdje je vatrogasna postrojba, mislim da su oni bili na stožeru civilne zaštite, na punktu, su uhvatili čovjeka koji je eto imao krivotvorenu ovu ispravu, propusnicu kako se zove, a nije čovjek išao u dućan išao je valjda sa drugim poduzetnikom nešto pomoći istovariti. Čitava ova situacija je zatekla naravno i Vladu i ministarstva i nisu se, i sad kažu i sad ako slušamo pažljivo što govori stožer teško je predvidjeti što će se događati u budućnosti osim eventualno izbora, njih se može predvidjeti. Pa tako se predviđaju eto za mjesec srpanj. Vidimo da je premijer krenuo u kampanju u gradu Osijeku. Ono što građane zanima na što nema odgovora je, kad će se otvoriti škole, kad će se otvoriti dječja igrališta i kad će život početi teći.

I još jedna stvar vezano za poduzetništvo, jer naime nisu naši problemi nastali s Covidom-19, naši problemi vuku duboke korijene i dobro je da se stečajni postupci na ovaj način mogu prolongirati, da se ne krene u stečajne postupke. Međutim, čitav Ovršni zakon, to treba jasno reći, čitav Ovršni zakon je rađen da bi zaštitio vjerovnika, ne dužnika, vjerovnika. Mi nastojimo zbog specifičnih okolnosti u RH gdje su najsiromašniji građani izloženi blokadama, pa ona i poduzetnici, oni poduzetnici nisu u boljoj situaciji, izloženi blokadama iz kojih se ne mogu izvući jer njima je, a ima slučaja ministre, vi se sa mnom možete složiti, ima slučajeva gdje je njima država dužna, pa oni ne mogu servisirati svoje obaveze i onda im dolazi, dolazi situacija u kojoj moraju proglasiti stečaj. S te strane pozdravljam tu odluku da se, da se može odgoditi stečajni postupak osim ako to ne zahtjeva sam vlasnik tvrtke, ali to neće riješiti situaciju nego će je produbiti jer ionako te međusobne odnose koji su nenaplaćene će teško riješiti. Dobra je bila, dobra je stavka da država naplaćuje PDV tek po naplaćenom računu, a ne po izdanoj fakturi jer tako se, to je jedini način, to bi trebalo ostati i kasnije jer jedino na taj način je država zainteresirana da se međusobna potraživanja podmire.

Kolega Žagar vidite nakon moje rasprave u ime kluba javio mi se umirovljeni časnik HV-a i sa statusom Hrvatskog ratnog vojnog invalida, Zdravko Carević, kojeg ja osobno ne poznajem i sad ću ja pročitati što je on meni napisao. Napisao je ovako. Očajnički sam čekao tvoj govor i očajan sam bio kada su te prekinuli dnevnikom, još sam očajniji kada vidim da su za mirovine u svibnju ovrhe već proknjižene, iz inata neću plaćati niti režije, kad ide krava nek ide i tele, sramim se što sam u ratu bio zapovjednik voda koji je izginuo, a ja sam teško ranjen, sramim se što su moji sinovi danas u Njemačkoj i ne pada im napamet vratiti se.

Uvaženi kolega Aleksić, doista potresna priča. Ne bih savjetovao gospodinu da ne plaća, da pokuša sve moguće načine da se ovu situaciju prevlada. Jedna je slična priča tome kada je čovjek došao u FINU isto je vezano uz dugove i blokadu računa, naime on je bio jamac čovjeku koji više nije živ. Dakle, on je umirovljenik, ovaj umirovljenik je umro i on je jamac i rekla mu je gospođa ih FINE, kaže nažalost vi bi trebali živjeti još najmanje 200 godina da se izvučete iz ovoga ropstva. To su sve potresne priče ljudi koji doista nemaju izlaza, vjerujem da i ovaj čovjek sad u ovom trenutku nema izlaza. Zato kritiziram i ja i vidim da ste i vi u svom govoru i ministra i njegove suradnike da nisu o tome vodili računa.

Probati ću nešto pojedinačno ponoviti zapravo što mislim da je bitno radi javnosti koja nadam se da nema nekih dnevnika sada ovaj pa prati ili prekida, ali šalu na stranu, ovim mislim da radimo ono što trebamo, prepoznajemo situaciju koja je izvanredna i u kojoj ništa nije kao prije i ništa nije normalno.

No, mi imamo odgovornost da prepoznamo potrebe, situaciju i reagiramo, ali apsolutno imamo i odgovornost da ne podliježemo onim strastima dodvoravanja građanima koji su u problemu jer time zapravo mi njih iskorištavamo znajući da ne možemo ovdje donijeti zakon da nitko ne mora ništa plaćati. Da svi mogu dobiti sve novce i da mogu raditi što god hoće, igrati se s tuđim novcima i ne plaćati ništa i da ih boli briga. Ima puno ljudi, zbilja puno ljudi sada u ovoj krizi koji su dovedeni u situaciju da ne mogu i zato ovo radimo zbog njih, ali ima i onih koji koriste krivine, sad me nitko ne može ovršit neću plaćati, potrošit ću novce na neš drugo, stavit ih sa strane pa onda kasnije vikat da mi je država kriva. I zbog upravo onih koji su ja vjerujem u manjini kad gledamo sve blokirane odnosno sve ljude kojima prijeti ovrha, ja vjerujem da je njih u manjini onih koji zbilja to nisu se doveli u to svojim djelovanjem ili nedjelovanjem. I oni pate zbog onih koji su si sami krivi. Kad kažem sami krivi znači da su svjesno odabrali nešto a mogli su, svjesno su odabrali potrošit novce, a ne platiti svoje dugove, a ne potrošiti na osnovne potrepštine, o tome govorim. Znamo koji su i poroci, znamo koji su i luksuzi itd., ne može mi netko reći da može imati račun za telefon 1.000 kuna, a onda govoriti da nema kako kupiti osnovne potrepštine ili platiti struju, pa ne može. A zbog takvih oni zbilja koji su dovedi u situaciju ne samo ovom krizom nego i drugim nizom, spletom životnih okolnosti su sve svedeni kao pod isto. I znate tko je najglasniji, upravo ti, jer zamislite kad netko dođe ovdje i kaže, niste vi krivi, država vam je kriva. Mesije, to su Mesije, zamisli netko kaže nisam ja kriv, pa tako je država vam je kriva, nisam ja kriv za svoju situaciju. Napokon, tako je svi trebaju, nitko ne treba ništa plaćati …/nerazumljivo/… tako da ovo je dobra stvar, ovo je prepoznato posebne okolnosti i vjerujem svi će se složiti svi to prihvaćaju, zbilja sada nema smisla, ali računi se moraju plaćati naravno govorimo na one koji mogu. Nemojte da vas ovo zavara, to što se sad neće zatezne kamate naplaćivati, ok, prikriveno financiranje, kreditiranje, sve u redu, ali ti računi će doći na naplatu. Nekad kad ste od nekoga nešto naručili, netko je radio za te novce, trudio se da zaradi za svoju obitelj. Ne govorim ja tu samo o ovim velikim tvrtkama telekomunikacijskim gdje kao nitko ništa oni kao imaju novaca pa oni su uvijek oni negativci, ali ima tu i puno primjera malih poduzetnika, usluga i svega onoga što se kupilo, a nije se zapravo platilo. I cijeli taj sustav je začarani krug. Zato je jako bitno razdvojiti one zbilja koji su u potrebi od onih koji koriste ovakve stvari i za ne daj Bože neke pa mogu čak reći i nemoralne radnje u smislu da se sakrivaju iza ovih kojima je zbilja to potrebno. Naravno i Klub HNS-a i ja ovo osobno podržavam ovo kao i svi mi ovdje jer to je zdravorazumski. Jel to može malo bolje ili ne može mislim da je suština svima prihvatljiva i da ono što smo pričali prije 2 tjedna sada na redu i po istom praktički modelu da se ne može u ovim posebnim okolnostima ovršavati. Naravno te okolnosti će se završiti, a posljedice će ostati mjesecima. I to je ono na što mi trebamo raditi i usmjeriti svu svoju energiju, da ti ljudi ne da im dajemo nešto nego samo da im omogućimo da oni to mogu zaraditi i platiti jer vraćam se na početak priče, puno njih bi i plaćalo te sve račune i dugovanja da mogu. Poštovani kolega Čuraj, naravno da je uvijek za zaduživanje odgovornost svakog od nas pojedinačno, svakog građanina, međutim ovo nije uobičajena situacija, ovo je pandemija korona virusa i vi doista nemate potrebe braniti Vladu zbog tog što nije na vrijeme reagirala, prema svima jednako. Jer u kriznom menadžmentu donose se odluke na način da se obuhvati sve, a ne djelomično. Prema tome, nema nikakvog razloga tražit, nitko ovdje nije ni, tražit alibi za nerad Vlade, a nitko ovdje nije protiv ovog rješenja. Ali treba istaknuti jedno jedino što je jedino istinito, da je reakcija zakašnjela, zakašnjela je reakcija, ne zna lijeva šta radi desna. Ne zna ovo ministarstvo koje su procedure u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. U tome je problem. Nije problem u ničem drugom nego u eklatantnom kašnjenju i nemojte reći da niste upozoravani ovdje od kolega i od mene čak osobno. Nemojte reći. Jeste i u raspravama i u pauzama i u svemu, upozoravani ste.

Koji je naš posao onda ako nećemo upozoravati na takve stvari i ako mi nismo svi zajedno koji smo na to upozorili isprovocirali da ovo danas raspravljamo, onda koji je naš posao. Imat bezgrešnu Vladu koja misli da to ne postoji nigdje na svijetu. Ako ovo nije dokaz da smo tada svi koji smo to rekli mislili dobro i u pravu, ne znam što je, ali to i je naša obaveza i naša dužnost jer tako funkcionira ova parlamentarna demokracija. E sad mene samo zanima koliko je štete i koliko je ljudi ovršeno od 17. do sutrašnjeg dana kad ćemo ovo izglasati? Tko je dobivao tu mirovinu od 17. do ovog kraja, koji je to broj? Je li je puno, nije, koliko je, o tome se radi, to su ti ljudi i slažem se s vama. Znači, dva tjedna mogli smo ovo imati i ranije, ali dobro da imamo, to se svi slažemo. Slijedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog zastupnika Gordana Marasa, nema ga, gubi pravo na govor pa će slijedeća pojedinačna rasprava biti poštovanog zastupnika Gorana Aleksića. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja sam u govoru u ime kluba rekao najbitnije detalje, ponovit ću ih u završnoj raspravi. Volio bih da mi ministar Bošnjaković potvrdi da će zakon biti primijenjen, da on garantira da će zakon biti primijenjen. Jer zakon će biti na snazi od 1. svibnja ove godine, a od 1. svibnja ove kreće isplata mirovina i kreće isplata mirovina u kojima je već obračunato da će ljudi biti ovršeni. Meni treba garancija da ti ljudi neće biti ovršeni unatoč obračunu HZMO-a. I sad bih iskoristio priliku pa bih pročitao glas naroda, još jednom bih pročitao ono što sam rekao u replici i pročitao bih što mi je napisao jedan čovjek koji je u velikom problemu jer osim što imamo problem sa ovrhama imamo problem i sa kreditima, pa ću pročitati što kaže narod o tome, karakteristični primjeri već sam pročitao ovo u replici, ali reći ću još jednom. Dakle, umirovljeni časnik HV-a i ima status Hrvatskog ratnog vojnog invalida, Zdravko Carević, mi je napisao nakon rasprave koju sam imao u ime kluba slijedeće. Očajnički sam čekao tvoj govor i očajan sam bio kada su te prekinuli dnevnikom, još sam očajniji kada vidim da su za mirovine u svibnju ovrhe već proknjižene, iz inata neću plaćati niti režije, kad ide krava nek ide i tele, sramim se što sam u ratu bio zapovjednik voda koji je izginuo, a ja sam teško ranjen, sramim se što su moji sinovi danas u Njemačkoj i ne pada im napamet vratiti se. Drugo pismo koje sam dobio tiče se kredita, tiče se jednog čovjeka koji je samohrani roditelj i pročitati ću to pismo u cijelosti. Kaže čovjek ovako, rođen sa 1.1.1985., samohrani sam otac 2 maloljetne djece koja žive sa mnom u zajedničkom kućanstvu, ne primam alimentaciju, stalno sam zaposlen, a zbog opće situacije sa korona virusom i smanjenja obima posla primanja su mi smanjena aneksom ugovora o radu. Mjesecu 2007. podigao sam stambeni kredit u francima, bio sam vrlo mlad imao sam 22 godine, razmišljao sam da svojoj obitelji osiguram krov nad glavom i živim u vlastitoj nekretnini. Nedugo nakon kupnje nekretnine razveo sam se i ostao živjeti sam sa djecom. Sam sam i otplaćivao kredit čija je rata jedno vrijeme bila i 4.200 kuna, bilo je jako financijski teško. Nikada nisam tražio pomoć. U to vrijeme me banka pitala kako ni mogu li to plaćati, do sada svaki mjesec uredno otplaćujem rate bez ijedne opomene. Sada sam po prvi puta zatražio pomoć da ne dovedem u pitanje krov nad glavom svojoj djeci i reagiram na vrijeme. Trenutačno mi je plaća državna pomoć u iznosu od 4.000 kuna, a rata stambenog kredita je 2.500 kuna. Mislim da ponuda Addiko banke u kojoj imam sve račune i kredite nije realna i dovest će me do još većih dugova, a njima u korist. Ponuda za stambeni kredit koji otplaćujem već 13 godina, rok otplate je 30 godina jest da mi daju moratorij na 6 mjeseci, a otplatu kredita mi produže godinu dana, s tim da bi mi rata kredita ostala gotovo ista. Obračunali bi mi kamate čiji udio je sada oko 1.700 kuna mjesečno, a to znači trošak moratorija oko 10.500 kuna plus troškovi javnog bilježnika oko 2.000 kuna što je ukupno 12.500 kuna za pola godine.

Za nenamjenski kredit uvjeti moratorija su isti, obračun kamata plus trošak solemnizacije, dakle to bi bio dodatni troška. Mislim da bi moratorij na kredite trebao biti besplatan i na rok od godine dana koji bi uvelike pomogao trenutnoj situaciji i bržem izlasku iz financijskih problema. Strah me za egzistenciju moje obitelji jer trenutačno nisam u financijskoj mogućnosti pristati na takav moratorij i dovesti se u još veće dugove. Zato vas molim da mi izađete u susret i pomognete svojim odlukama. Ne želim biti socijalni slučaj na teretu države što nikada do sada nisam niti bio. Unaprijed se nadam da ćete pročitati ovu zamolbu i prihvatiti moje prijedloge koji su od obostrane koristi. Evo, imamo riješene ovrhe nadam se da će mirovinski zavod postupiti po zakonu iako nije spreman na to još uvijek i očekujem od Vlade RH da banke obaveže na obavezni moratorij bez obračuna kamata.

Problem i krivica je u slijedećem, da kad smo pred 15 dana rekli, pred 15 dana tijekom glasovanja smo rekli da nisu obuhvaćeni umirovljenici, da je Vlada promptno isti tren trebala reagirati, a nije reagirala. Obračun mirovina je dostavljen za travanj svim poslovnim bankama prema kojim umirovljenici primaju, preko kojih umirovljenici primaju mirovine sa ovrhama i tu nema pomoći osim produljenja roka za umirovljenike i isprike ovom dragom gospodinu koji je žrtvovao zdravlje, žrtvovao svoju budućnost radi, radi toga da ova država [[Upadica: Hvala.]] kao takva postoji.

Kolegice Mrak Tatitaš ja isto nekako mislim da se to neće dogoditi iako sam osjetio nekako i kod ministra Marića i kod državnih tajnika da postoji nekakvo nezadovoljstvo tim bankama zašto su tako postupile, kao da su oni očekivali da će banke same sebi ponuditi moratorije bez obračuna kamata, a to nije moguće ukoliko im se to ne naloži. Ja razumijem da se Vlada RH boji da bi Hrvatska mogla završiti ponovo u Washingtonu zbog takve jedne mjere i banke bi uistinu mogle na temelju bilateralnog ugovora tužiti Hrvatsku ponovo zbog tih kamata, ali ja vjerujem da ovaj put banke to ne bi učinile. To nije tako puno novca kao što je bilo onda za vrijeme švicarca, ja vjerujem da to banke ne bi učinile i žao mi je što Vlada RH nije imala hrabrosti reći, nećete zarađivati za vrijeme krize na ljudima koji su na koljenima, posebice vi koji ste opljačkali te ljude što je dokazano u sudskom procesu. Izvolite. Poštovani građani, prije otprilike pola godine bio sam na Islandu i pitao sam ljude s kojima sam tamo razgovarao, znači razgovarao sam s najkompetentnijim ljudima koji su u to vrijeme donosili najvažnije odluke na Islandu, kako su oni spašavali svoje građane, da ne kažem svoj narod u vrijeme financijske krize 2008. godine kada je doslovno Island propao. Island je bio pod strašnim pritiskom engleskih banaka, američkih i drugih banaka i oni su tražili da spašavaju banke. I da skratim priču znate što su oni odlučili. Oni su rekli mi ćemo spašavati Islandski narod, znači Islanđane, a ovo drugo sve sa strane neka propadne ako treba. E pa dragi građani, svi vi koji ste blokirani ili koji ste pred ovrhom, u procesu ovrhe mi moramo ovdje u Hrvatskoj postupiti konačno kao Islanđani, ali nisu islandski političari isto reagirali na način da kažu idemo mi sad svoj narod zaštititi jer su oni preko noći osjetili jednu humanost. Ne, nego jednog dana svi su Islanđani u Reykjaviku znači tamo živi 90% ljudi oni su doslovno došli na glavni trg i stjerali političare u kut i rekli nema mrdanja riješite ovaj problem ili ćemo vas pobacati u more. I vidite to je riješeno. Pa neku sličnu poruku, dragi građani moramo poslati zajednički ovaj narednih dana, a trebalo je to već prije napraviti i dok raspravljamo o ovom prijedlogu zakona za koji sam rekao da je aspirin koji će samo na 2-3 mjeseca smanjiti glavobolju vas koji ste blokirani, koji ste u procesu ovrhe, ne mogu ne reći da mi ovdje u saboru donosimo zakone. Pa najvažniji zakon koji sad trebamo donijeti jest onaj o spašavanju građana da ne kažem spašavanju naroda. Nema višeg i značajnijeg zakona. A u tom cilju se mora napraviti sve. Međutim u ovoj zemlji se razvio hranidbeni lanac od javnih bilježnika, odvjetnika, banaka itd., itd., prema tome na tome živi taj hranidbeni lanac, a najveće tvornice blokiranih i proizvođači najveći proizvođači blokiranih i ovršenih su HRT, telekom operateri, banke, pa dalje dolaze režije itd., itd. Stanimo više jednom tome na kraj. Dragi građani ja vam ponovo šaljem poruku nade. Kako sam došao u ovaj sabor vidite da govorim argumentima.

Kako? A to je da praktično država emitira obveznicu na 10 godina, da otkupi od agencija za utjerivanje dugova koje maltretiraju građane, znači da otkupi te dugove i da građani nastave državi otplaćivati svoje dugove. Međutim, da skratim priču, što bi bila posljedica ove čitave velike operacije u kojoj bi morao sudjelovati i HNB, Hrvatska poštanska banka, HABOR, krajnji rezultat bi bio taj da građani ne bi morali vratiti npr. ako je osto dužan, čovjek dužan 100.000 kuna na kraju 10-te godine ne bi vratio 100.000 kuna nego najviše 40.000 kuna. I vidite dragi građani ovo je konačno rješenje, finalno rješenje. Temeljno je pitanje želite li vi dragi građani da mi riješimo to pitanje? Ekonomski stručnjaci naše stranke su ga osmislili, ja vam ga iznosim. Na slijedećim izborima oni neće ovo riješiti to je sigurno, potpuno vam je jasno, 20 puta su i SDP i HDZ mijenjali Ovršni zakon ništa od toga. Ako želite da se riješimo ove nevolje, poduprite ovaj prijedlog u roku 3 mjeseca nakon izbora više neće postojati pojam blokirani građani u Hrvatskoj i to ćemo riješiti. Međutim, ne možemo riješiti sami. E sad, jedan broj građana razmišlja pa čuj neće to ići ovako, pa drugi sjede piju pivo taj dan kod kuće ili idu na roštilj. Dragi građani, nećete tako nikada riješiti svoju poziciju. Dignimo se na noge, probudimo taj duh promjena, imamo konkretno rješenje, imamo znanje, imamo recept. Trebaju nam vaši, znači vaša podrška da ovo provedemo jer dosta je bilo ove torture i riješimo se više ovoga jednom zauvijek. Molio bih vas za stanku radi konzultacija u klubu oko ove predložene točke dnevnog reda, poglavito oko ovih neću reći prijepora nego mogućnosti da izvidimo da li je moguće uopće u prijelazne, intervenirati u prijelazne i završne odredbe što se tiče djelovanja ovog zakona. Naime, kolege su spomenuli s obzirom da su mirovine isplaćene 8. travnja, na njih ne znam što da smo napravili nije se mogao ovaj zakon odnositi, no za mirovine koje će biti u svibnju s obzirom da je ovaj zakon u prijelaznim i završnim odredbama stupa dan, samo malo [[Upadica: Ajde molim vas nemojmo iz klupa.]] dakle ideja je da zakon vrijedi za mirovine koje će se isplatiti u svibnju za travanj, to sam rekao.

Da li je to moguće primijeniti na, da li možemo zakonski intervenirati već u samom zakonu da se to primjeni ili samo uputama HZMO-u da ponovi sve obračunske liste i pošalje ih bankama da bi se ovaj zakon primijenio. Jel de facto isplate će ići u vrijeme kada je snagom, kada će zakon biti na snazi. Zato ako možemo nešto napraviti, mi ćemo se konzultirati i vidjeti da li je li uputama ili čak intervencijom u ovaj sami zakon amandmanom pogotovo u prijelazne i završne odredbe, ako treba i neki nivo retroaktivnosti.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Bošnjakoviću, uvažene kolegice i kolege, ja ću sad zaokružiti ono što sam govorio danas. Zakon je u principu dobar, nema tu nekih velikih zamjerki to je ono što sam tražio još prije 10-tak dana da se riješi zajedno s onim zakonom koji se odnosi na novčane ovrhe. Čudno je da nisu bili istovremeno ta dva zakona, trebali su biti istodobno na dnevnom redu i ne bismo imali danas problem koji imamo. A problem koji imamo zove se primjena zakona na mirovine jer su mirovine koje će biti isplaćene u svibnju već obračunate i u tim obračunima predviđena je ovrha. Ta ovrha se s druge strane ne smije dogoditi jer će biti protuzakonita. E pa u skladu s time da se ovrha ne smije dogoditi, da će ona biti protuzakonita ja sam apelirao na ministarstvo da učini sve što je u njegovoj moći da spriječi tu ovrhu jer obračuni su već napravljeni. Banke su dobile sve što su trebale dobiti i što ćemo sad ako se zakon ne bude primijenio onako kako se treba primijeniti. U skladu s time nije dovoljno da zakon bude ovako pripremljen i donesen kao što je pripremljen. Potrebno je u zakonu pripremiti i prekršajne odredbe. Pa u skladu s tim sam pripremio amandman kojim predlažem da se pravna osoba kazni kaznom 100.000 do 500.000 kuna, a odgovorna osoba u pravnoj osobi 5.000 do 50.000 kuna ukoliko ne postupi u skladu sa zakonom. E pa onda kad bi bila takva jedna kazna, ja mislim da bi se itekako pobrinuo onaj tko misli da nije njegova odgovornost da postupa po zakonu, da po zakonu postupi. To je jedna stvar. Druga stvar koju nismo riješili i zadnja možda mjera koja se mora donijeti u Hrvatskom saboru je mjera koja se tiče moratorija na kredite. O tome sam isto puno puta govorio i ponavljam i ponavljat ću dokle god traje moj mandat u Hrvatskom saboru koji izgleda neće još dugo trajati osim ako ne dobijem novi mandat jer po svemu sudeći uskoro ćemo na izbore, ali u ovih nekoliko tjedana koliko ćemo još raditi ja ću ponavljati sve dok se to ne riješi da Vlada RH mora pripremiti zakon kojim će naložiti bankama obavezni moratorij na naplatu anuiteta, naglašavam za nelikvidne građane i za nelikvidna poduzeća. Pa to bi bili svi građani kojima su se smanjila primanja uslijed ovih okolnosti u kojima živimo i koji su u ovom trenutku kreditno nesposobni. Kreditno nesposoban je svaki onaj građanin koji prema uvjetima iz Ovršnog zakona ne odgovara situaciji da može, da može onaj dio primanja koji se odnosi na kredit platiti za taj kredit nakon što plati sve one svoje režije i sve ostalo što mora plaćati u svom životu. Dakle, svaki takav privremeno kreditno nesposoban građanin mora biti oslobođen plaćanja rata dok traje ova kriza bez obračuna kamata i bez ikakvih troškova i rekao sam svakako postoji opasnost i Vlada se možda toga i boji da će banke ponovo tužiti RH u Washingtonu na temelju bilateralnog ugovora koji imaju države članice između sebe, ali ne trebamo se toga bojati, to moramo učiniti pa što bude, neka tuže. Ja mislim da je situacija potpuno opravdana i da se građanima mora pomoći jer na kraju krajeva banke neće izgubiti svoju dobit nego će odgoditi svoju dobit. One jednostavno neće ovo vrijeme kada nitko nema normalne prihode, kada malo tko i zarađuje, kada malo tko ima dobit samo će im se onemogućiti da one imaju dobit od onih građana i onih poduzeća koja su u ovom trenutku nelikvidna. Nisu to svi. Mi ovdje vjerojatno smo svi likvidni i mi ćemo plaćati svoje obveze. I ponavljam ono što sam rekao već puno puta, banke u RH u stranom vlasništvu su lopovi. Lopovi su jer su ugovarale svjesno i namjerno nepoštene ugovore s nepoštenim kamatama, s nepoštenom valutom čak i EUR-o i kunskim kreditima su ugovarale nepoštene kamate i putem tih nepoštenih odredaba opljačkale su hrvatske građane za 20 milijardi kuna.

Izvolite. Hvala lijepo predstavniče Vlade, poštovani građani, kolegice i kolege. Evo, na kraju ove rasprave o moratoriju na ovrhe u biti na ovaj dio ovrha koji nisu donesen, koji se ovršuju na FINA-i, o ovome je oporba, a i MOST, žestoko govorio i raspravljao i predlagao da se ovo donese znatno prije, da se ne stvara kaos, da se ne prilagođavaju odluke i mjere korona krize isključivo u političke svrhe, nego treba donijeti ovakve mjere na godinu dana, nikakve mogućnosti davati sad u predizbornoj kampanji da Vlada može manipulirati sa 3 mjeseca, 4 mjeseca, 5 mjeseci jer to nije korektno. Po meni ova mjera uz mjeru moratorija na kredite i kamate tribala biti jedna od prvih mjera. Nažalost, ova druga mjera moratorij na kredite i kamate nije donesena. Vlada ne radi u interesu, i kolegice i kolege zastupnici koji ne podržavaju takvu mjeru, ne rade u interesu naroda nego rade u interesu bankarskog lobija, jednostavno ne mogu se otrgnuti tome, a u ovome trenutku sabor i saborski zastupnici u ovoj krizi tj. u ovim posebnim okolnostima kada je zaustavljeno gospodarstvo, ekonomija, turizam, sve ono šta imamo u RH da u ovome trenutku bi banke trebale biti one koje ćemo mi natjerati na odgodu tj. moratorij na kamate tj. kredite i kamate. U ovome trenutku ja ne vidim niti jedan razlog ministre zbog čega se ta odluka ne donosi u Vladi i ne predlaže se tj. prijedlog hrvatskom saboru jer HS bi bio u tom trenutku odgovoran kao legitimno predstavničko tijelo hrvatskoga naroda. Moratorij je onaj na kredite i kamate jedina uz ovu odluku koju sad donosimo tj. ovaj prijedlog izmjena uz, koji smo trebali donijeti davno prije, jedan od ključnih problema rješavanja ove krize i rasterećenja naših građana i pritisaka koji će biti pred njima, koji će uzrokovati, kako šta smo rekli, ova kriza. U RH u BDP od turizma je dolazilo 20%, negdje oko 20% BDP-a, a 6% od… Ako mogu, ako nećeš, izvoli, može on. Evo, ja bi samo još ovaj nastavio i kazao da u ovome slučaju moratorija na kredite i kamate da je to prva odluka bila brojnih zemalja, pa tako i Slovenije. Smatram da je to minimalno ono šta tribamo napraviti.

Al barem ostanimo upamćeni po tome da smo nešto napravili za narod, a ne da budemo sluge bankama i bankarima. Mi znamo da teleoperateri zarađuju najviše u RH, a tako i bankari, desetine milijardi kuna, EUR-a, čega sve ne, oni godišnje zarađuju u RH. I to je činjenica. Ako je Slovenija mogla donist, ako je hrvatski narod jednokopravan unutar EU, zbog čega to ne može donit HS? Evo, i nas saborske zastupnike, određene moje kolege to postavljaju pitanje. Međutim, koji je razlog da mi to ne donesemo? Zašto bi banke koje su se omastile, koje su izmuzle novca hrvatskih građana, godišnje 4 milijarde samo na provizijama i naknadama, 4 milijarde kuna godišnje. I što njima znači moratorij taj godinu dana? Oni čak tu nisu ništa dali jel pune su love ko brod od naroda jel im je to dozvolio sustav, sustav im je to dozvolio ministre, Vlade su im to dozvolile jer se bojite. Radile su šta god žele i šta god hoće u RH i u ovome trenutku loše politike su došle na vidilo.

Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar Dražen Bošnjaković, izvolite.

Prvo želim svima zahvalit na raspravi. Kolko vidim zapravo postoji jedna nedvojbena podrška ovom zakonu ovakav kakav je. Drugih tonova je u raspravi bilo o kojima želim nešto reći, bilo je razgovora jel to prekasno, jel to trebalo ovako ili onako. Ja ću reć da hrvatska Vlada je učinila puno baš za ovu kategoriju ljudi koji su blokirani, koji su ovršeni, kojim preporukama još puno prije ovog zakona smo zaustavili ovrhe i na sudovima i pred javnim bilježnicima, dakle cijeli niz radnji je napravljen da ljudima olakšamo sve ovo što nas je snašlo. Stoga ovaj zakon je samo, ja bih rekao, točka na i i on zapravo svjedoči i svi znamo da su nam ovrhe disperzirane. S jedne strane ih rade poslodavci, s druge strane radi zavod, s treće strane provode ih sudovi, javni bilježnici. Dakle, ovrha je jedno vrlo široko područje, ali u svakom tom segmentu mislim da smo napravili ovaj dobre korake, da smo u svakom tom segmentu odgovorili na ovo teško vrijeme koje je pred nama. I mislim da ovaj zakon koji je tu podnesen da on dobro zapravo harmonizira i interese vjerovnika i interese ovršenika ili dužnika jer nije, Vlada ne brine samo o interesima ovršenika jer ovo je sustav gdje moramo vodit brigu i o vjerovniku da on naplati svoje potraživanje jer o naplati njegovog potraživanja, onoga koji ima neki obrt, koji ima neku tvrtku, koji ima OPG ako mu neko nešto nije platio on sutra neće imat novac za isplatit plaće, dakle sustav mora funkcionirat. Neke države uopće nisu u ovom segmentu donosile nikakve odluke nego su rekle sustav i pravna država moraju, moraju funkcionirat. Stoga mislim da sa ovim zakonom smo mi doista ovaj sustav potpuno uredili. Ja poštujem zabrinutost svih, poštujem i one rasprave koje su išle šire od ovoga, koje su govorile o tome da sustav ne funkcionira, ja bih rekao sustav funkcionira u uvjetima u kojima jesmo. Dakle, sudski postupci na sudovima se vode, oni hitni, tamo gdje nemamo uvjete, gdje nema prijevoza, gdje nema međumjesnog prijevoza, nema ni stranaka i ne može se sustav vodit. Ali mi smo jako puno toga uložili u elektroničku komunikaciju i ta elektronička komunikacija omogućava da se sa sudom komunicira. Vi danas možete osnovat trgovačko društvo iz svoje kuće, ne morate dolazit na sud. Možete podnest prijedloge, možete kompletnu korespodenciju sa sudom vodit elektroničkim putem, ne morate ić na sud i to odvjetnici koriste, pogotovo u trgovačkim predmetima. Možete zatražiti izvadak sa trgovačkog suda, sa zemljišnoknjižnih odjela, sve ćete ih dobit elektroničkim putem. Sve to danas funkcionira i pokazuje se kao dobro, al sve su to rezultati Vlade koje smo u zadnjih nekoliko godina na toj elektroničkoj komunikaciji napravili. I još pripremamo neke mjere o kojima ćemo doć ovdje ovaj ponuditi ih da još malo više relaksiramo sustav i da ga još malo dignemo.

Mi već sad u sustavu imamo onaj institut pravni lijek, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, koji će omogućit ako je neko propustio neki rok radi ove situacije da mu se taj rok vrati i da, da ponovno ide. Dakle, stalno smo u komunikaciji i stalno u principu iznalazimo rješenja. Dosad smo to pokrivali u dobrom dijelu preporukama koje su se pokazale korisne, sudovi ih primjenjuju. Bilo je također govora, snašao nas je potres, točno snašao nas je potres, ali nije točno da nemamo rješenje za to. Imamo rješenje. Ja sam potpisao neki dan odluku da dodjeljujemo, jer smo uredili, uredili smo neovisno o ovome, zgradu na Kennedyevom trgu koja ima 5000 m2 i trgovački sud selimo tamo koji već ima razrađenu elektroničku komunikaciju, dio Županijskog suda Zagreb koji je također, onaj građanski dio, selimo tamo, a dio Županijskog suda Zagreb koji se odnosi na kazneni dio, on ide na Općinski kazneni sud u Zagreb koji nije tako stradao u ovom potresu. Dakle, našli smo i tu rješenja, a što inače i nije tako lako. I kao svi koji ste na Zrinjevcu vidite, prolazite Zrinjevcem, vidite da su tamo skele da se radi, da se uređuje i da želimo što prije sve to vratiti ovaj, sve to vratiti u funkciju. Što se tiče ovih pitanja koja su vrlo jasna bila, da li će se zakon primijeniti da ja jamčim da će bit primijenjen, da će ga institucije primijeniti, pa svaki zakon se mora primijenit, pogotovo institucije koje su dio ove države, tako da će ga i zavodi primijenit, po nekakvim pretpostavkama koje možemo sad predvidjet, dakle sutra je glasovanje, ja vjerujem iz ovih rasprava koje su bile, da će zakon bit donijet, ja vjerujem da će zakon bit odmah i objavljen, dakle stupio bi slijedeći dan od dana objave, to bi bio po nekim našim predviđanjima onda 1.5. i 1.5. ga treba primijenit. Još bi jedino htio poslat ovdje poruku. Ovo je zakon koji omogućava zastoj ovrha, ovo nije zakon koji oprašta ili otpisuje dugove. Kada taj zakon prestane tada, tada se zapravo ti postupci ovrhe nastavljaju. Sve ono što nastane u ovom razdoblju, ako neki vjerovnik bude oštećen on će naravno ići sa prijedlogom za ovrhu, može ić već i u ovom razdoblju u kojem jesmo, ali tada se ovrha neće provodit. Tako da moja poruka, svi koji mogu ispunjavat svoje obveze neka to čine.

Hvala lijepo. Poštovani ministre, ja sam imala zapravo to zadovoljstvo da ste u svom završnom govoru meni odgovorili na 5 minutni govor, dakle onaj 5 minutni slobodni govor gdje ste imali priliku … [[Govornik se ne razumije]] sam govorila o tom problemu rada sudova koji sam dobila naravno od građana i koristila svoj 5 minutni govor da kažem, vi ste imali priliku i u završnom odgovorit. Prema tome, dakle bio je potres, ali to nije bila tema zašto sam se odlučila na repliku. Razlog je taj, dakle vi ste rekli da zaista imamo ovrhe u niz zakona i to je činjenica da imamo niz zakona i sad ćemo doći u tu jednu nepriliku da zakon će stupiti 1. svibnja ili 2. svibnja zaista, a već su neke mirovine obračunate. Zašto biste došli tjedan dana ranije?

Gledajte, 1.5. se zakon mora primijenit, kad ste obračunali, to me ne zanima, ali 1.5. ako zakon bude objavljen, dakle sutra, 1.5. se on mora primijenit, a dal ste vi obračunavali 10 dana ili prije, taj dio me ne zanima. I još da vam odgovorim samo na jedno pitanje, a to je pitanje osuđenika, zatvorenika i svega toga. Znate, mi imamo 3500 zatvorenika u našem zatvorskom sustavu i nigdje nije došlo do proboja ovog virusa i epidemije, znate, zato što brinemo o svemu tome. Poštovani g. ministre, vi možete govoriti i to je u redu da će zakon stupiti 1. svibnja i mora se primjenjivati, tu dileme nema. Vi morate poštovati institucije koje posluju po drugim zakonima, koje su početkom ovog tjedna dostavili izračune mirovina svim poslovnim bankama sa već izvršenim ovrhama. Vi imate samo jednu mogućost. S obzirom da ovrha mora transferirati ovršitelju sredstva, ako nisu transferirana, vi možete sebi uzeti dodatni rok 5 ili 10 dana da ta sredstva vratite umirovljenicima, gdje je ovrha već sa njihovih mirovina obračunata i to je poslato poslovnim bankama. Sve je to poslato na disketama, na CD-ima ili kako, koji komunikaciju oni već imaju. Ta priča je gotova.

Dakle, mene će zadovoljiti jedino da nikome ne bude u konačnici ništa ovršeno i da ljudi dobiju svoje pune mirovine i onda možemo reći da je zakon primijenjen. Na koji način, kojom procedurom? Ja mislim da je ovo. To znači da de facto je bitno da ljudi dobiju svoje mirovine u potpunosti i da je ovaj zakon na njih primjenjiv. Hoće li oni dobiti 1. ili 7., tu isto trebamo paziti, da ljudima koji računaju svoja primanja i koji moraju od nečega živjeti ne dovedemo u situaciju da prolongiramo iz mjeseca u mjesec, da nešto ne kasni.

Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 934.; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave što je sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Hvala lijepo.

Dozvolite mi ukratko predstaviti Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Ovom izmjenom zakona dolazi do izmjena u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, a na teret državnog proračuna temeljem prihodovnog cenzusa. Sukladno izmjenama odredbi čl. 14.b Zakona, sredstva za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi HZZO osiguravaju se u državnom proračunu RH za osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini iskazan po članu obitelji mjesečno nije veći od 1563,23 kn umjesto dosadašnjih 1516,32 kn, a za osiguranike samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2000 kn umjesto dosadašnjih 1930,39 kn. Sada je propisano da taj iznos ne prelazi 45,59% proračunske osnovice odnosno za osiguranika samca kojem prihodovni cenzus nije veći od 58,31% proračunske osnovice. S obzirom na to da je iznos prihodovnog cenzusa nije mijenjan od 2008. g. te je isključivo bio vezan uz proračunsku osnovicu kako bi se zaštitile najosjetljivije skupine osiguranika, ovim se zakonskim prijedlogom uređuje da osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstva državnog proračuna na način da se svake godine vrši indeksacija odnosno da se prihodovni cenzus usklađuje sa promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće bez izmjene propisa. Tako npr. da u slučaju da osiguranicima rastu prihodi mirovina recimo za 50,00 kn mjesečno više neće gubiti pravo na policu dopunskog zdravstvenog osiguranja jer će se vršiti godišnja indeksacija odnosno usklađenje.

Za provođenje predloženog zakona potrebno je osigurati dodatnih oko 160 milijuna kuna iz sredstava Državnog proračuna RH, a za oko dodatnih 200 000 osiguranika koji će ostvarivati pravo na dopunsko zdravstvo osiguranje na teret sredstva državnog proračuna osnovom prihodovnog cenzusa. Procijeni, procijenjeni iznos sredstava osigurava se u državnom proračunu za svaku godinu počevši od 2020.g. Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku jesu ti da se u cilju što bržeg određivanja primjerenijeg prihodovnog cenzusa kao mjerila za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstava državnog proračuna osiguraju sredstva za određene kategorije osiguranih osoba. Evo, zaključno mogu reći poštovane zastupnice i poštovani zastupnici da vas pozivam da prihvatit ovaj zakonski prijedlog i usvojite ga nakon rasprave jer je njegovo donošenje u interesu svih nas, a poglavito najosjetljivijih skupina građana. Na vaše izlaganje imamo 6 replika, prvi je kolega Žagar, nakon njega kolega Zekanović, izvolite kolega Žagar. Poštovani ministre, vas smo percipirali kao osobu koja je izuzetno stručna i to je, čitava javnost se slaže oko toga da je vaša uloga u stožera takva. Međutim, sad vas pozivam, mi ćemo vam danas dati argumente, vjerujte, argumente koji će pokazati da ovih 200 000 osiguranika nije točan broj, ne znam otkud je on izašao jer ga ministar Aladrović, ko vam je taj broj dao, kako ste do njega došli? To nije točan broj. Ako želite slušati argumente, a molim vas da slušate, onda ćete vidjeti da je taj broj daleko manji. I ako ste čovjek koji poštuje znanost, koji poštuje egzaktno, egzaktne pokazatelje, to ćete usvojiti. I druga stvar, ti cenzusi su premali, premalo su dignuti, vjerujte mi ne zahvaćaju po i prema normalnoj raspodjeli, Gaussovoj raspodjeli, visina mirovina, oni ne zahvaćaju najbitnije područje tih, tih, tih osiguranika i zato vas molim prihvatite naše argumente i stvari će biti puno bolje. Pa reći ću vam da je nakon detaljne analize u sklopu koje se razgovaralo u Ministarstvu financija, Ministarstvu rada, bilo je uključeno i Nacionalno vijeće za umirovljenike, došlo se do, do aproksimacije ovog broja. Nadalje, probao se naći jedan optimum između zaštite potrebitih i mogućnosti u državnom proračunu, stoga je ova promjena na ovaj način iskazana. Dakle, to je rezultat određenog promišljanja koji predstavlja optimum u ovom trenutku. Naravno da bi bilo bolje da je on veći, ali onda bi preopteretili državni proračun što u ovo trenutku, pogotovo u ovom trenutku nije moguće, tako da smo eto našli nekakvu otprilike optimalnu sredinu. Zahvaljujem se inače na sugestiji. Poštovani ministre, drago mi je da ste ovdje. Ja ću postavit jedno pitanje koje je vezano uz jednu aktualnu temu, a to je ova zdravstvena kriza, nije direktno uz ovaj prijedlog zakona za koji smatram da je dobar. Umiru ljudi od koronavirusa ili sa koronavirusom, objasnite nam, možete i kasnije, pitat ću vas to još koji put. U Americi, pardon, u Italiji je prije neki dan zastupnik u talijanskom parlamentu Vittorio Sgarbi tvrdio da dosta nakon, na jedan čvrst način argumentirano, da u Italiji od 25 000 ljudi koji su umrli od, od koronavirusa da je 96,3% kaže, umrlo sa koronavirusom. Evo, malo nam objasnite hrvatske podatke „sa“ i „od“ i što to znači? Dakle, ponovit ću isto. Imamo dvije kategorije ljudi, one koji su starije osobe i kronični bolesnici. Te osobe imaju svoj komorbiditet. Ako one dožive infekciju koronavirusom, to je neposredni povod pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja. Oni od toga i umru jer da nisu zadobili tu infekciju ne bi umrli usprkos njihovim kroničnim bolestima koji jesu doprinjeli konačnom egzidusu i za te osobe kažu, kažemo da su umrle „sa“ koronavirusom. S druge strane, one osobe koje su boljeg zdravstvenog stanja, koje su mlađi, koje se inficiraju i umru od toga, kažemo za njih egzaktno da su umrle „od“ koronavirusa. Međutim, i za ove prve koji smo rekli da umiru „sa“ da dakle nije bilo koronavirusa oni bi i dalje živjeli sa svojim kroničnim bolestima i umrli bi naravno u jednom trenutku.

Predstavniče Vlade, uvaženi ministre, ovaj prijedlog zakona di ste rekli da optimalizirate na najbolji mogući način da ne oštetite proračun, sredstva za police, mislim da bi se o tome još dalo razgovarati. Ali u kontekstu također ove priče ja bi vam postavio pitanje, ova korona kriza nas sve zanima, vi ste tu. Vi ste dali izjavu da u staračkom domu, domu za starije i nemoćne nitko nije kriv, do sada imamo 14 mrtvih osoba samo u staračkom domu, to je ogroman broj na smrtnosti u RH. Pa da li je to moguće?

Vi kažete da je virus kriv.

Pa već smo o tome puno puta govorili. Dakle, Svjetska zdravstvena je rekla da je preko 50% smrti u Europi od koronavirusa dolazi upravo iz ovih populacija. Ja sam rekao, mi smo se borili na početku ove krize da virus ne uđe u zdravstveni sustav iako je to bila unaprijed izgubljena bitka. Međutim, dobro smo se nosili jer sve one incidente smo brzo rješavali upravo djelovanjem epidemiološke službe. Ista je bila situacija i u sustavima domova za starije. Borili smo se dok virus nije ušao. Apsolutno je nemoguće spriječiti ulazak virusa. Možemo pobrojati sve one mjere koje su učinjene do tog datuma i do vremena ulaska virusa, a to je zabrana izlazaka korisnika, zabrana posjeta njihovih obitelji, zabrana dostavljanja hrane i potrepština mimo toga, dezinfekcija samih prostora, organiziranje djelatnika u različite smjene, dakle napravljeno je niz elemenata uključujući i dostavu zaštitne [[Upadica: Hvala.]] opreme. Tako da

Ovo je jedan zakon koji je predizborni zakon kojim pokušavaju se neke druge stvari regulirati i napraviti. U obrazloženju, dakle u onom materijalu koji je obrazloženje, govori se o 200 tisuća ljudi i govori se o 160 milijuna. E, u tom kontekstu taj je izračun onako kad malo uđete, napravljen dosta neobično, odnosno evidentno ne baratate baš pravim podacima. Ali, to želim usporediti s jednim drugim zakonom koji je bio prošli tjedan u raspravi, koji smo mi predložili da ljudi koji su u samoizolaciji budu za to vrijeme, imaju punu naknadu, a ne onu naknadu za 2 tjedna od 2100 kuna i Vlada je to odbila s jednim jedinim obrazloženjem, da nismo predvidjeli točno od kud će sredstva i nismo predvidjeli sredstva. Bojim se da je i ova brojka mogla biti 196 131, a umjesto 160 milijuna [[Upadica: Hvala.]] je mogla biti neka druga brojka. gđo. zastupnice. Pa dakle, što reći osim ponoviti ono da nakon opsežnih analiza navedenih institucija se došlo do okvirnog broja. Naravno, on nije egzaktan i znati ćemo ga tek kad počne korištenje ove mjere.

Da li vam je poznato da u proceduri u HS-u je isto tako, prijedlog zakona br. 643 na istu temu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i koji je vaš stav po tom zakonu? Naime, vi ste ispred Vlade, vi ste ispred Vlade supotpisnik još tada kao pomoćnik ministra zdravlja u mišljenju Vlade. A u mišljenju stoji da od listopada prošle godine, da za realizaciju tog zakona, koji je govorio o istoj problematici, nisu rezervirana sredstva u državnom proračunu, niti u projekcijama za 2020. niti u projekcijama za 2021. Koliko se ja sjećam proračuna, ni za ovo nisu rezervirana sredstva u državnom proračunu ni za '20. ni za '21., [[Upadica: Hvala.]] ali će se ovdje sredstva naći. Kao što sam rekao u analizi i navedene problematike, sudjelovalo je Ministarstvo financija i oni su upoznati sa istim i obvezali su se u projekcijama proračuna za 2020. osigurati navedena sredstva. Ovim zakonom se ispravlja određena nepravda nad onim ljudima kojima je primjerice, rasla mirovina 50, 60 kuna, da su ostali bez dopunskog zdravstvenog osiguranja i to je trebalo i davno prije učiniti. A drugo, smatramo da cenzusi koje ste izračunali i prihodi po građanima, po pojedincu bi trebali biti veći, ne bi smjeli biti ispod praga siromaštva, koji je po Eurostatu 2300 i nešto kuna dana i da li to se razmatralo i može li se to napraviti, mislim da bi to bilo korektno. I u zadnjoj našoj raspravi smo vam predložili da sve što se tiče zaštitne opreme i maski proizvedete u Hrvatskoj jer se može, ima poduzetnika, rekli ste da se organizira sastanak sa Ministarstvom gospodarstva i zainteresiranim poduzetnicima, što se od toga dogodilo, a vidimo u medijima da se nabavljaju zaštitna oprema od nekih tvrtki koje su osnovane prije 1 dan, nemaju nijednog zaposlenog, po cijenama koje su daleko veće od tržišnih. Poštovani g. zastupniče. Kao što smo rekli, ovaj je optimalan, dakle sve ono što bi išlo iznad ovog limita koji je određeni cenzus, opteretilo bi znatnije proračun RH što u ovom trenutku nije prihvatljivo. Nastojali smo tu naći jedan optimalni model koji bi, rekao sam, zadovoljio tu ravnotežu između zaštite građana koja se, slažem, mogla se dogoditi ranije, ali nije i opterećenja proračuna RH. Poštovani ministre, mi prije svega ovim prijedlogom koji ste iznijeli podižemo socijalni standard, pogotovo što se tiče zdravstvene skrbi, jasno i glasno, znači, smanjujemo troškove građanima koji nešto što su dosad plaćali njih, e sad 150, 170 ili do 200 tisuća, nadam se da ih je što manji broj što bi značilo da imaju bolje cenzuse dohodovne, ali istina je takva kakva je pogotovo sada u ovim svim krizama, ljudima se smanjuju plaće, čak ostaju bez primanja i to će koštati nešto što će se osigurati u proračunu. Mene zanima općenito jedna tema koju bi volio da se počne ozbiljno razgovarati, a to je održivost zdravstvenog sustava koji nam je i ovako i onako bio upitan, a sada je sasvim nešto drugo. Tu moramo vidjeti u situaciji kada se doprinosi ne uplaćuju, država namiruje to zavodu i kako ćemo mi sada kada ovaj pojačani pritisak bude kako ćemo to sve uspjeti napraviti. Mogao bih se složiti s vašim konstatacijama. Ako ne, otvaram raspravu. Dakle, krećemo sa raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 934. Prvo u ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Ćelić. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre. Postojećim Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju uređuju se vrste, uvjeti i način provođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja jesu dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje. Dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje ugovaraju se kao dugoročna osiguranja, najmanje u trajanju od godine dana i ona su prema Zakonu o osiguranju ne životna osiguranja.

U apsolutnim brojkama to je iznosilo 1.516 kuna za člana zajedničkog domaćinstva, a 1.939 kuna za samca.

Ja se s time ne bih složio. Dakle, u prosincu je Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske predložili i uputili svojevrstan apel da dođe do ovih promjena i tada je premijer Plenković rekao da zahvaljujući mirovinskoj reformi mirovine rastu pa dio sugrađana ide iznad praga koji je bitan da im DZO bude besplatno i tada je najavio da će se prag povisiti i da će se naći trajni mehanizam koji bi pratio i usklađivao ovakve okolnosti, da ne bi dolazilo do apsurdnih situacija da mirovina poraste pa se mora platiti dopunsko i da se onda na kraju ima manje sredstava.

Umirovljenici osobito oni s niskim socioekonomskim statusom su jedna od vulnerabilnih skupina stanovništva iz niza razloga i kada jednom izgube pravo na besplatno DZO oni ne mogu priuštit plaćati policu, to povećava vjerojatnost da će oni rjeđe odlazit liječniku i to povećava pojavnost od komplikacija kroničnih zdravstvenih stanja i naravno pitanje novootkrivenih malignih bolesti. Tu možemo uzeti u obzir i činjenicu da prema izvješću Europske komisije Hrvatska na 8.mjestu u EU po najvećoj stopi smrtnosti koju je moguće izbjeći pravodobnim medicinskim intervencijama.

S obzirom na to da prema podacima Matice umirovljenika i sindikata umirovljenika Hrvatske iznos prihodovnog cenzusa nije mijenjan od 2004. godine, ovim se izmjenama zakona uređuje da osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije DZO-a iz sredstava državnog proračuna na način da se svake godine vrši indeksacija odnosno da se prihodovni cenzus usklađuje s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće.

Što se tiče umirovljenika, procjenjuje se da je samo od 2012.godine oko 250 000 njih ostalo bez prava na besplatno dopunsko osiguranje i to najčešće kroz usklađivanja mirovina. I kao što je ministar zdravstva spomenuo za bilo kakve dodatne mjere potrebni su dodatni novci, za provođenje predloženih zakonskih izmjena potrebno je osigurati dodatnih 160 milijuna kuna iz sredstava državnog proračuna. Bilo je govora tijekom rasprave o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i o još nekim potencijalnim korisnicima prava koja dolaze iz Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, ali to u ovome trenutku nije moguće. Klub zastupnika HDZ-a podržava Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Tražimo stanku u ime Kluba HSS-a i Demokrata da upozorimo na jedan nonsens oko ovog zakona. Naime, ovaj zakon je proizašao iz dogovora vladajućih sa nevladinim udrugama odnosno sa dogovora HDZ-a sa umirovljeničkim vijećem, a da u isto vrijeme u proceduri ovog sabora postoji zakon kolega iz HSU-a koji smo svi mi podržali, u kojem vrlo jasno se ova materija rješava i ovo je nešto što ne bi trebalo biti u HS da se dogovori sa nevladinim udrugama pretpostavljaju u jednoj parlamentarnoj proceduri, uhodanoj proceduri i ono što je Vlada isto tako napravila da je ovo vrlo jasan znak da se ide u izbore u 7. mjesecu jer ovo je čisti piar trik.

Upozoravamo na vrlo negativnu parlamentarnu stvar koja ovdje se desila u ovih proteklih 6 mjeseci. U proceduri postoji zakoni koji je identičan, koji je Vlada odbila na svojoj sjednici svojim mišljenjem sa konstatacijom da nema dovoljno novaca da se pokrije trošak tog prijedloga zakona, a sada najedanput dolazi Vlada sa prijedlogom koji je usuglasila sa nevladinim udrugama, a ne sa parlamentarnim strankama i ako ništa drugo bilo je dobro da se na ovoj današnjoj sjednici dođu, dođu obadva zakona, pa da raspravljamo o tome. Vlada očito želi kupiti umirovljenike sa 40 ili 60,00 kn i vrlo jeftino želi dobiti njihove glasove, ali to vam neće proći jer korona profiteri nema smisla da to radite.

Izvolite.

Predstavniče Vlade, kolegice i kolege, poštovani građani, evo ovdje je izmjena i dopune o zdravstvenom osiguranju. Ministar je u svom obrazlaganju ovdje iznio podatke da se podiže cenzus za zajedničko kućanstvo sa 1.516 na 1.563 i za pojedince na 1.939 na 2.000 kuna to je znači 47 za kućanstva, 67 kuna za pojedince. Da li je to najoptimalnije ili ne da li je to ta linija siromaštva, da li bi tribalo razmišljati, da li bi tribalo ovdje napraviti puno bolju ovaj izložiti to točne brojke? Kolege su prije mene pitale da li je baš 200.000 rekli ste da će tu osiguranika potpasti o tome bi se dalo razgovarati, međutim znam da je vrijeme pred izbor tako da će se otvarati ove teme, ali ono što iđe u korist naših građana, pa makar minimalno triba prihvaćati. Da li je ovo najoptimalnije, ovo nije činjenica na liniji siromaštva koja je 2.400 kuna, pa tako očekujem da ćemo, tako da 2.475, tako da očekujem da ćemo o tome raspravljati jednom prilikom tj. što prije. Ovaj saziv sabora dolazi kraju. Međutim, ja bi samo rekao da pred samim je krajem tako da nemamo šta više puno pametovati i filozofirati. Pošto je sada korona kriza, pošto ste vi ministre oni koji su donosili odluke, ja sam i pitao, a vezano je u biti sa ovim svime i mi kao saborski zastupnici očekujemo vas iz stožera uvijek da vas možemo iskoristit priliku i pitati, to sam vas i pitao na početku kroz repliku i još jednom pitam. Dom za starije i nemoćne u Splitu, ravnatelj kad je se je dogodio, imamo 14 mrtvih, kad je se dogodio, vi ste pozivali budite u bunkeru, nemojte da na gol uđe, da nam ga uvale u 95-toj, zaštitimo naše starije, to su se ljudi pridržavali. Međutim, kad je se pojavio korona virus tada je ravnatelj Škarić izjavio da su 10 dana štićenici imali temperaturu i sad je to malo eskaliralo, mi smo pozvali i sad se dogodilo to što se dogodilo i vidimo što se dogodilo, međutim nitko nije odgovoran. Ja znam da dom za starije i nemoćne i vi niste direktno odgovorni, to bi tribalo odgovoriti i Ministarstvo socijale ministrica, koja bi trebala doći i reći šta je s njenim inspekcijskim nalazom, vi kažete da je kriv virus, da kriv je virus, ali vi morate zbog istine odgovorno kazati obiteljima mrtvih tko je odgovoran nakon ove izjave ravnatelja Škaričića, tko je odgovoran? Najprija, ja razumijem da politika utječe na određene stvari, ali čovjek je imenovan kad je izgubio izbore u Omišu, čovjek je imenovan nakon tek gubitka izbora koji nema apsolutno veze sa tim poslom. I sad naravno da ga koči u glavi, čuvaju Sanader i Boban. Čuvaju ga ministre ja ne znam zbog čega i tako funkcionira županija. Jednostavno te županije triba ukinuti jer sve što smo mi, što ste vi pozivali na bunker, da budemo, da se držimo socijalne i fizičke distance, svakodnevno ste nabrajali koliko je mrtvih, koliko je zaraženih, koliko je, kad najveći dio baš u tome dijelu gdje ste rekli da se triba braniti. I to nakon priznanja Škarića nitko nije odgovoran. Sanader nije odgovoran koji ga je postavio, župan Boban nije odgovoran svakodnevno je dolazio u odori civilne zaštite, ko narodni heroji dizali su tiskovne kako oni kontroliraju sve u starijim domovima. Ne samo da se tu dogodila kriza, nego je se kasnije to prinilo i u Makarsku, bio kako su pribacili. Pa u zavodima tj. u Juraj Bonači gdje su najteži bolesnici s autizmom stariji, gdje jednostavno zbog nedostatka ljudi unutar staračkog doma tj. doma za starije i nemoćne u Splitu su ti ljudi prebacivani, njegovatelji i tehničari medicinski su prebacivani u dom za starije i nemoćne. Na kraju sa 20 i nešto teško ljudi koji su to …/nerazumljivo/… invalidi, koji boluju u Juraju Bonačiju od autizma samo je s njima 7 dana neprekidno su radili 1 njegovatelj, njegovateljica i 1 tehničar. Znači to je posljedično vuklo ogromne, mene se roditelji zvali znači koji su, čiju su ovaj tamo članovi u tim domovima tj. u Juraj Bonači, kako starije tako i mlađe koji su imali problema baš zbog ovoga jer je kadar koji je bio u tim drugim institucijama prebacivan u vamo u druge. Znači, odgovornost ministre nečija mora biti. Da li i zbog čega ne izlazi ministrica, da li joj je Ante Sanader naredio kao glavni politički tajnik i desna ruka Andreja Plenkovića da ne smije to reći o slučaju gdje su znači najugroženiji umiru svakodnevno, čini mi se da je 3 danas. Da je, izvješće nisam pratio, o tome ne triba na mrtvima mislim, ali jednostavno netko mora biti odgovoran za to. Ne može biti odgovoran da virus, virus je uzrokovao sve ovo što imamo. I dok se cila Dalmacija, Hrvatska znači drži mjera sad mi zbog tog poteza ravnatelja, ako je imenovan politički, ali ja razumijem politički, ali di je struka, mislim mora biti čovik od struke. Ja bi vas pitao još jednom kojeg imali prigodu niste mi odgovorili, vi ste odgovarali na način da odgovorno javno kažete vaš stav nakon izjave Škaričića koji je ravnatelj Doma za starije i nemoćne u Splitu da su 10 dana štićenici imali temperaturu i da je tek nakon 10 dana se reagiralo. Imamo izjave ljudi u staračkom tj. ljudi, medicinskog osoblja koji su rekli da su tražili da se vrši testiranje, a da testiranje nije izvršeno, mailovi su izašli. Ja kao saborski zastupnik s toga područja, kao županijski vijećnik i predsjednik kluba koji je druga politička opcija po snazi, iz tog kraja mog, jednostavno vas to moram pitat, to je moja obaveza. Ja znam da ste vi sad popularni, da vas ljudi cijene, da su se mjere donosile koji su ljudi prihvatili i prihvaćali. Možda nije najbolje šta pitam vas i pozivam vas da vi odgovorno kažete, al triba neko i to učiniti i pitat vas. Da odgovorno, javno kažete istinu tko je odgovoran za događanja u domu za starije i nemoćne u Splitu zbog kojih do sada imamo 14 umrlih? Ja bi s ovim završio. Šta se tiče samog zakona, rekao sam na početku da očekujemo da se to bolje obrazloži tj. bilo kakav pomak, ne valja biti destruktivan i ne valja raditi protiv ljudi. Da li su to točne brojke da će se raditi o 200 000 ljudi, vi niste dali točan argument, niste nam dobro prezentirali. Mislim da triba puno više argumenata i triba doći do, jednostavno do ove linije siromaštva. Hvala i vama. Nastavljamo s raspravom u ime klubova zastupnika. Sljedeća je kolega Snježana Sabolek ispred Kluba zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku. Izvolite kolegice Sabolek.

Dakle, 2.g. nakon što je Vlada umirovljenicima obećala da će riješiti problem dohodovnog cenzusa za besplatnu dopunsku policu zdravstvenog osiguranja, Vlada će naravno u sklopu svoje predizborne kampanje to i učiniti. Iako je to trebalo učiniti već davno i ako pogledamo samo malo u prošlost sasvim je jasno da će ovime samo vratiti u sigurnosnu mrežu besplatnog dopunskog osiguranja zbog povećanja cenzusa koji se dogodio još prije 2.g. Što je to tada značilo za naše umirovljenike i što znači sad? Problem se aktualizirao kroz veći rast mirovina kroz usklađivanje, pa su i sami umirovljenici upozoravali da se zbog 40,00 kn često veće mirovine prekoračili cenzus i dobili novi mjesečni trošak od 70,00 kn za policu. Dali ste im 50, a uduzeli 70,00 kn, pa je za njih povećanje mirovine značilo gubitak. Sada pred izbore koristite priliku da to ispravite. Dok je Vlada još branila svoju mirovinsku reformu posebno je hvalila se time kako je uz redovno usklađivanje mirovina za dodatnih 3,13% izvanredno povećala primanja 253 000 umirovljenika kojima je određena najniža mirovina. No, to dodatno povećanje od prosječno 50-tak kuna mnogima je među umirovljenicima zapravo značilo da raspolažu sa manje novaca. S povećanjem mirovine prešli su granicu prihoda koje im je jamčilo besplatno dopunsko osiguranje. Dakle, vraćate im ono što ste im davno dužni i to vodite kao predizbornu kampanju. Da li vas nije sram tako manipulirati ljudima kojima jesen života treba dati više od vaših mrvica? Da nije tužno smijali bi se vašim domišljatim smicalicama jer ovo nije ništa drugo nego prijevara ionako napaćenog naroda. Na što ste još spremni gospodo iz Vlade? Nije vas bilo sram ni spomenuti žrtve nasilja i majka kojima ćete i njima dati besplatno dopunsko, no od toga ste na kraju odustali. Zašto? Jer mislite da njima ne dugujete ništa. Sam prijedlog zakona nije prošao postupak javnog savjetovanja. Provedeno je jedino savjetovanje u obrascu prethodne procijene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju u periodu od 28. veljače do 14. ožujka. Tako je i prihodovni cenzus za besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, iako je problem poznat već 2.g., ušao u set COVID-19 zakonskih izmjena pomoću, pomoći gospodarstvu i građanima koje se danas donose po hitnom postupku bez uključivanja javnosti u rad. Opet pitam, zašto rješavamo davno poznati problem tek sada pred izbore? 2.g. je prošlo od vašeg obećanja da ćete umirovljenicima riješiti problem dohodovnog cenzusa za besplatnu dopunsku policu zdravstvenog osiguranja. Danas pod firmom pandemije koronavirusa koristite situaciju da umirovljenicima date mrvice, to je degutantan odnos prema umirovljenicima i siromašnim građanima. Jedino ispravo u ovom momentu bilo bi povećati cenzus na visinu hrvatske granice siromaštva od 2.485,00 kn. Ne mogu ne spomenuti kako su neki umirovljenici se opekli recimo kroz primanje uskrsnica ili božićnica, a to se može nastaviti i u budućnosti. Recimo da se umirovljenik samac čija je mirovina tik ispod cenzusa ima i pravo na besplatno dopunsko osiguranje. I ako se prijavi za uskrsnicu ili božićnicu, tih npr. 200,00 kn može ih prebaciti preko granice cenzusa, a javni osiguravatelj će ih izbaciti iz sustava. Podsjećamo da je cijena police 70,00 kn mjesečno, što znači da će tog umirovljenika zbog 200,00 kn uskrsnice dopunsko zdravstveno ako ga želi koristiti koštati 840,00 kn godišnje. Ako želite umirovljenicima pomoći onda te uskrsnice trebate dati kao dar, a ne da i to stavljate u prihodovni cenzus i tako opet manipulirate ljudima. Što se tiče umirovljenika, procjenjuje se da je samo 2012.g. oko 250 000 njih ostalo bez prava na besplatno dopunsko osiguranje, najčešće kroz usklađivanje mirovina.

Nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći je kolega Silvano Hrelja ispred Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike. Izvolite kolega Hrelja. Ja vam se moram predstaviti s obzirom da ste vi novi ministar.

Moja je namjera govoriti isključivo o zakonu o onome o čemu zakon govori i o čemu govori naš zakon koji je u proceduri od svibnja 2019.godine i dobio negativnu ocjenu Vlade u listopadu prošle godine. Prvi put sam rekao da se cenzusi trebaju usklađivati 2018.u rujnu i ministar Pavić je tada obećao ovaj problem riješiti. Idemo sad redom, zakon vlade nudi se za povećanje za člana obitelji 47 kuna, za samca 61 kuna i to nakon 16 godina ne promjene cenzusa.

Vlada kaže i laže da će to biti 200.000 ljudi, Vlada kaže da za to treba 160 milijuna kuna i laže jer ako je 15.000 onda je to najviše 13 milijuna kuna koje treba negdje osigurati.

Vlada je negativno mišljenje iz 2019.istaknula da novac nije predviđen ni u proračunu 2019.ni u projekcijama proračuna ni 2020.ni 2021., a sada odjednom ima. Pa valjda je proračun državni, pa valjda mi moramo odlučivati o rebalansu proračuna, a nije HDZ-ova privatna riznica iako nam se to prečesto čini da je.

Unatoč tome niste se udostojali da ga paralelno s ovim stavite u proceduru da raspravljamo o sadržaju o supstanci, o namjerama, o mogućnostima. Ne, raspravlja se o ovom po hitnom postupku, ok. Idemo onda redom koje su laži. Laž je da se zakon donosi zbog covida-19 radi zaštite života i zdravlja ljudi. Nema pregleda za koje se plaća participacija, nema boravka u bolnici osim hitnosti, zdravstveni sustav je stao i planira se pokrenuti tek u drugoj fazi popuštanja nakon frizerskih salona. Laž je da će zakon obuhvatiti 200.000 građana.

Prema tome, ovo se ovako ne smije puštati zakone u proceduru. Laž je da su osigurana sredstva ili da će se osigurati sredstva u proračunu. Nije osigurana nijedna kuna, ne može se bez proračuna alocirati. Možete iz sredstava rezerve ako ih imate. Laž je da postoje opravdani razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku ne postoje jer obećanja koja ste spomenuli i gospodin Ćelić je spomenuo obećanja umirovljeničkim udrugama su iz prosinca prošle godine. Prema tome, bilo je sasvim dovoljno vremena za redovnu proceduru da se ovo htjelo napraviti. Laž je da ovaj zakon jača održivost sustava socijalne sigurnosti gotovo 200.000 umirovljenika. Pazite, vi zahvaćate one ispod 2.000, a od 2.000 do granice siromaštva 2.485 ima još 200.000 umirovljenika njih ni ne dirate. Prema tome, svi su oni iznad ovog plemenitog vladinog cenzusa. Laž je da nakon ovog usklađivanja neće više biti ispadanja usklađivanje u kojem odnos postavljaju cijene i mirovine odnosno cijene i mirovine lanjske godine za preklanjsku godinu. Laž je da se cenzus nije mijenjao od 2008.nije od 2004. Laž je da iza ovog zakona stoje dobre namjere Vlade. Istina je da se zakon donosi jer se o tome njegovo veličanstvo Andrej Plenković uz kavu dogovorio sa vrhuškom samozvanih predstavnica umirovljenika koja je prije toga imenovao upravna vijeća, tijela i odbore. Njima treba fotografija i članak, Vladi privid suradnje i brige. Istina je da se građanima pretežno umirovljenicima nude mrvice sa stola i to prikazuje kao dobročinstvo 47 i 61 kuna nakon 16 godina mirovanja cenzusa. Istina je da bi ovaj zakon trebao biti, a nije jedan od temelja borbe protiv siromaštva u funkciji dostupnosti zdravstvene zaštite za starije, siromašne, bolesne, a to vam je zapisano u Strategiji borbe protiv siromaštva 2014.-2020.koju se ova Vlada obvezala provoditi. Istina je da je ovo zaobilaženje parlamentarne procedure i omalovažavanje drugih predlagatelja i lov u mutnom. Istina je da će se ovom problematikom baviti neka nova vlada u nemogućim uvjetima. Istina je da se svim silama želi prikazati briga za naše starije koji su pod ovom nesmiljenom propagandom prikovani u strahu u svojim domovima. Istina je da je zakon usmjeren na jeftinu kupovinu umirovljeničkih glasova, najprije ih osiromaši, a onda kupuj na sniženju. Istina je da će uz umirovljeničke glasove na sniženju, da će se parlamentarni izbori 2020. održati u srpnju. Istina je da je naš HSU-ov zakon iz 2019. u kojem tražimo povećanje 314, odnosno 400 kuna, nakon punih 16 godina odmjeren, pravičan zakon koji građani RH zaslužuju, za koji su dali podršku s više od 50 tisuća potpisa potpore koje Vlada ignorira. Deponirani su potpisi u Hrvatskome saboru. Istina je da se ovom ponudom mrvica omalovažavaju i ponižavaju građani, njihova slobodna volja za solidarnošću među generacijama.

Istina je da su namjere Vlade vrlo prozirne, već viđene, ali i da su umirovljenici dovoljno mudri i oprezni i da neće nasjesti obećanjima. Znao sam da je moja dužnost sve ove godine tražiti za umirovljenike. Zato sam tu. Radim ovo 17 godina i znam kako je teško. Znam kako nikad nema. Uvijek su neki drugi prioriteti. Kako, kad se tako odjednom preko noći nađu sredstva? Koja je to motivacija? Koji su to ciljevi? Dobročinstvo? Ne, potrebe naših građana su puno veće. Siromaštvo je puno veće nego što ste ga svjesni. Ignoriranje potpisa i mladih i starih, 50 tisuća govori nešto što je vrlo loše za ovo društvo. A što je to vrlo loše? Ignoriranje solidarnosti među generacijama. To je najjače tkivo koje može sve izdržati. I koronaviruse i rat i glad.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre Beroš. Ovdje moramo govoriti o koronavirusu jer kad ste nam u sabornici, a evo i na odlasku ste, ili niste? Jednostavno, ta tema je neizbježna. Evo, odgovorili ste mi na, u replici na ono dosta važno pitanje, ja ću ga sada i ponoviti i malo pojasniti i nadopuniti pa bi volio da vi uzmete ovdje riječ i da još malo pojasnite. To su neke stvari koje zanimaju građane, Hrvatice i Hrvate i važno ih je puno puta ponoviti jer postoji u čitavom svijetu i u znanstvenoj javnosti razni pristupi onome što sam vas ja pitao, a vi odgovorili, a radi se o tome zbog čega umiru ljudi kad se radi o korona krizi? Je li koronavirus odnosno infekcija koronavirusom glavni primarni razlog ili je nešto drugo. Vi ste rekli da se radi o ljudima koji imaju značajan komorbiditet i onda kada dođe do infekcije, zapravo infekcija je uvjetovala taj komorbiditet, ako ima neka kronična bolest, odnosno mogli bi govoriti o multi, o multi bi, multimorbiditetu, zapravo, je li? I onda kada dođe koronavirus onda on uvjetuje da ti ljudi umru. I ovdje sad jedno ključno pitanje, koliko je, niste mi odgovorili, od 70-tak umrlih u Hrvatskoj, umrlo zbog toga što je koronavirus to uvjetovao, a koliko ih je umrlo jer su bili kronični bolesnici u poznoj životnoj dobi, to je ono što mi moramo znati. Je li to samo dvoje ljudi umrlo od koronavirusa, troje, petero, a ovi ostali znači su imali značajan komorbiditet, to je ono što jednostavno se treba izgovoriti. Ja neću osporiti vaše mjere iako, meni je onako, te prevelika kontrola i te propusnice, svima to smeta i smatram da ograničavanje sloboda, pogotovo vjerskih sloboda koje su ograničene u Hrvatskoj, to je jedan presedan strašan, je uvjetovao da smo mi spustili epidemiju na nulu, znači da je skoro i nemamo. Međutim, ovdje moramo postavljati pitanje, što bi bilo da smo imali drugačiji pristup, odnosno koliko stvarno ljudi…

Ja znam da vi i kolega Dulibić, da ste vi tu 100% istomišljenici i kada u Talijanskom parlamentu, npr. Vittorio Sgarbi postavi pitanje na jedan dosta argumentiran način, da koliko je, od 25 tisuća žrtava u Italiji umrlo od, a koliko sa, onda se, malo Talijani se pitaju i imaju jednu, stvarno raspravu u javnom prostoru kritičku i što je u redu. A kod nas se o tome ne smije govoriti. I ova rasprava koju ja sad govorim neće biti u medijima. Jer to ne odgovara ni vama ni državnom tajniku Dulibiću, a naravno ni cijelom Stožeru ni Plenkoviću. Da se uopće počne preispitivati i govoriti argumentirano o ovome.

Da čujemo tu brojku. Ali, evo, meni je drago da smo mi uspjeli svesti to na koliko, 15-tak oboljelih danas u Hrvatskoj. Međutim ono što se događa vezano uz ovu korona krizu, a vezano je uz vaš resor, vaš sektor je nešto što će uzrokovati puno više ljudskih žrtava, puno veće zdravstvene probleme, a to je što su mnogi ljudi zbog jednoga jako velikog straha izbjegavali posjet svom liječniku, specijalistu, što nisu išli na redovite kontrole, što onkološki bolesnici nisu išli na kemoterapije. Ja ih znam osobno neke takve, a imam i obitelj ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu i koji mi, to znate i vi, da se broj i dijagnosticiranih karcinoma značajno smanjio, nisu ljudi zdraviji nego jednostavno nema te dijagnostike, da svi mogući kronični bolesnici su zapostavili sve zbog straha, zbog blokada, zbog toga što su kući već evo dva mjeseca.

I sada ako malo razmislimo o tome, ok, spasili smo ljudske živote u Hrvatskoj jer smo imali stroge karantene, stroge mjere zaštiti, socijalno distanciranje, sve super, ok. Ali imat ćemo desetke, a ja ću se usuditi reći stotine puta više ljudskih žrtava zbog toga što ljudi nisu bili tretirani kroz zdravstveni sustav kako bi bili tretirani da nije bilo korona krize. I znam da vi znate, ali evo da odmah večeras ili sutra ujutro napravite neke mjere, da malo ohrabrite ljude jer ja osobno imam i u obitelji i široj itd. mnoge kronične bolesnike koji su jednostavno dva mjeseca zbog straha, smrtnog straha u karanteni, a umrijet će, a umrijet će državni tajniče Dujmiću umrijet će zbog toga što nisu sebe tretirali odnosno išli na terapije u ovom periodu. Jeli onda ovo zapravo ima nekakav smisao, koliko smo dobili, koliko smo izgubili?

I svi preispituju koliko će u perspektivi imati više umrlih zbog toga što se ljudi nisu liječili i bili u sustavu zdravstvene zaštite na način kako bi bili da nije bilo ovih mjera karantene. Tako da ovdje ne bih vas opterećivao s onim gospodarskim dijelom i reperkusije koje ćemo imati i na zdravstveni sustav zbog gospodarske krize koja nam tek dolazi, a bit će katastrofa u svim sektorima pa i u zdravstvenom nego bi se zadržao samo na ovom medicinskom. I nađite mjere da sutra krenemo sanirati ono što se sanirati može. I da se konačno ljudi oslobode straha jer ono što vi znate kao liječnik bolje od mene i anksioznost strah također kod ljudi može izazvati mnoge i akutne i kronične bolesti koje kasnije mogu uzrokovati i neka kronična oboljenja koja mogu uzrokovati famozni komorbiditet od kojeg se može umrijeti. Evo ja mislim da sam bio jasan. Volio bih još jedanput da se malo osvrnete na ovo i da mi konkretno kažete trebali bi znati od 70 koliko je ljudi umrlo u Hrvatskoj, plus, minus, nije bitno, da mi kažete brojkom direktno od korona virusa dvoje, dvojica, dvije nebitno, da čujemo, ja bih to volio čuti evo da znam. Zapravo ja to mogu i zahtijevati kao saborski zastupnik jer mi je to, a vi bi trebali reći, iako na koncu ne morate reći. Nastavljamo s raspravom u ime klubova. Izvolite kolega Mirando. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Danas imamo jedan korona zakon, već smo ih vidjeli više puta, ali do sada korona zakoni su išli za time da se stvari u Hrvatskoj poboljšaju odnosno da pokrijemo one odluke Nacionalnog stožera koje su bile nezakonite. A ovaj današnji zakon je čisti zakon koji ide za time da kupi umirovljenike sa 47 odnosno 61 kunu. Dakle, to je rezultat ovog zakona. I kolega Hrelja je dao u svibnju prošle godine prijedlog zakona, Vlada je to odbila sa time da nema dovoljno novaca, a sada najedanput pronalazimo te novce u proračunu. I ja se pitam, gdje su ti novci? Jer upravo danas je ministar Marić javno izrekao da projekcije proračuna nisu tako dobre i da ćemo se jako iznenaditi kada vidimo kako to izgleda. Da je normalna situacija projekcije ostvarenja proračuna bi bile negdje 80% od predviđenih sredstava, a očito da je projekcija proračuna puno gora. I onda se ja pitam, a gdje ćemo naći ove novce ako smo rekli kolegi Hrelji i svima nama koji smo potpisali taj prijedlog zakona da tih novaca nema. Očito se želi potkupiti umirovljenike da glasuju za HDZ što znači da su nam izbori vrlo blizu i da HDZ se želi profitirati od ove uspješno, barem za sada, riješene zdravstvenog dijela epidemije korona virusom, ali je ovo pitanje da li će ekonomski dio te epidemije biti razriješen. U ovom obrazloženju zakona fale još neke svari gdje se barata brojkom od 700.000 ljudi koji su oslobođeni dopunskog osiguranja po raznoraznim kategorijama. Međutim, ovdje bih ja naglasio da treba vidjeti koliko je još osiguranika oslobođeno prema Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dakle tu se oslobađaju svi oni koji imaju invaliditet 30% i više, koji su bili dakle hrvatski branitelji pa tako evo i naša kolegica Ines Strenja je oslobođena participacije jer je hrvatski branitelj. Prema tome, tu ima puno stvari koje je trebalo prije toga pospremit da bi onda se moglo ići sa ovakvim zakonom. Zahtjevi umirovljeničkih udruga su već dugi godina na stolu i ovo sada je vrlo jasno kupovanje glasova što HDZ zna, kupuje glasova branitelja pa sada pokušava kupiti i glasove umirovljenika. U predizborno vrijeme koje u Hrvatskoj obuhvaća i najgoru gospodarsku krizu koja ide pred nama, ona će sasvim sigurno biti gora nego ona kriza 2009. g., Vlada odjedanput po hitnom postupku šalje ovaj prijedlog zakona, a zašto, jasno je. Počinje kampanja za parlamentarne izbore a to je sramotno i nedopustivo ponašanje Vlade koja preko najranjivije skupine u zemlji neposredno prije izbora, ulizuje se umirovljenicima i umirovljenicama. Ovo je korona profiterski zakon i kampanja HDZ-a će biti korona profiterska i to se vidi. Ne samo da sada u ovom mutnom djelu pune svoje džepove nego jasno žele i građane uvjeriti da su oni najbolja solucija za Hrvatsku i za hrvatske građane ali to neće proći. Kad govorimo o cenzusima, oni imaju smisla ali imaju smisla ako se drže iznad praga siromaštva. Ovdje je nešto što je daleko ispod praga siromaštva i samo je jedan korak HDZ-ada se uliže umirovljenicima. Ponovit ću, Vlada želi kupiti glas umirovljenika na predstojećim parlamentarnim izborima za svega 47 odnosno 61 kn, to je rezultat ovog zakona. Da je parlamentarna demokracija u ovom Saboru prava i da ovdje imamo pravi parlamentarizam, onda bi danas imali zajedno i zakon kolege Hrelje i zakon Vlade pa bi zajedno raspravili i o jednom i o drugom i na taj način bi onda ocijeniti šta je bolje za umirovljenike. Sasvim sigurno da ovo što predlaže Vlada nije ono što su umirovljenici tražili a da ono što je kolega Hrelja predložio, to je posljedica njegovog dugogodišnjeg iskustva na ovom području i to je nešto što je trebalo umirovljenicima ponuditi pa ovdje raspraviti u Saboru pa da vidimo kome opanci, kome obojci. Međutim, jasno da tehnologija vlasti je sasvim drugačija i da HDZ želi na ovaj način razriješiti stvar da u izbornoj kampanji kaže građanima da eto, vidite mi smo riješili taj dugogodišnji problem. Kada ćemo ići na izbore? A na izbore ćemo ići vjerojatno vrlo brzo i tu neće biti ograničavajući faktor korona kriza odnosno epidemija jer mi smo bili zemlja koja je imala najstriktnije mjere ograničenja kretanja i tu smo zbog toga dobili dobre rezultate, imamo manju smrtnost na 100 000 stanovnika, mislim da smo drugi odostraga, iza Mađarske, da, što je s druge strane smo krenuli jednim putem koji je isto malo čudan a to znači da smo zemlja, prva zemlja u Europi po brzini otpuštanja mjera jer svugdje se te mjere negdje planiraju na 10 do 14 dana obzirom da je inkubacija virusa od 14 dana, da onda ovo prvo popuštanje mjera vidite kakav je njegov učinak.

I ono što ćemo vidjeti kada idemo na izbore, u onom trenutku kada kolega Marić, ministar Marić dođe u Sabor sa rebalansom proračuna. Jer bez rebalansa proračuna u 8 mj. ćemo ostati bez novaca za plaće, mirovine i ostalo i to svi znaju. I to ova Vlada odgađa umjesto da je već sada napravila rebalans proračuna pa bi onda i ovih 200 milijuna koji se ovdje barata u ovom zakonu, mogli vidjeti otkuda su ta sredstva uzeta i na koji način su raspoređeni. Očito da se Vladi žuri, da želi što prije ovaj dio završiti i da u izborima se može pokazivati da eto, Vlada je to razriješila. Vlada sama svoj obraz prlja ishitrenim odlukama, toga kao društvo i građani trebamo biti svjesni jer sve što sada rade u zadnjih 15 dana a vjerojatno će i dalje, očuvati sebe i osigurati još jedan mandat vladanja i to tako treba gledat. I zapamtite, očuvanje HDZ-a na vlasti nas samo vraća unazad i produbljuje ovu novu krizu u kojoj se Hrvatska već 2. mj. nalazi. Nisu to znali napraviti 2009. i 2010. kada nas je pogodila ona kriza, ali očito da ne znaju to napraviti ni sada kad nas čeka ekonomska kriza koja će biti puno gora nego što je bila 2009., ali se ponašaju kao klasični korona profiteri želeći da sve ono što su dobro napravili u sprječavanju velikih žrtava zbog infekcije korona virusom, to pripoje sebi i svojim zaslugama međutim zasluge za ovo imaju građani RH koji su se ponašali onako kao što se trebalo ponašati a to je dakle da smo u ono vrijeme potpuno zaustavili bilokakvo socijalno odnosno fizičko približavanje i to je efekat koji stoji.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, tražim stanku ispred Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta. Ministra više nema, evo ja sam ga prije minut zamolio da mi odgovori na jedno pitanje na koje mi je zapravo i dužan odgovorit kao ministar, može i državni tajnik i evo državni tajnik koliko ja znam, nije zdravstvene struke, pa malo će teže odgovoriti, ali možda se malo uputio kao i svi mi, pozivam i njega da mi odgovori još jednom, pitanje je bilo jako egzaktno. Jednostavna brojka, samo želimo znat. I možda još jedno pitanje koje bi isto lijepo bilo čut iz Ministarstva zdravstva.

Ali, evo volio bi te egzaktne podatke čuti od vas kao predstavnika Ministarstva zdravstva da mi, da mi odnosno da hrvatskim građanima koje ja predstavljam ovdje kažete od koronavirusa ljudi koji nisu imali kronične bolesti značajni komorbiditet umrlo je dvoje, troje, petero, jedan ili nijedan čovjek, zašto ne izgovoriti, znači želimo to čuti, a ostali su imali značajne komorbiditete da to čujemo, tu brojku nismo čuli. I ponovit ću još ono što sam rekao maloprije. Žao mi je što je ministar napustio sabornicu da vi kao državni tajnik i ministar konačno počnete razmišljati o svim onim žrtvama koji će umrijeti zbog toga što nisu bili u sustavu zdravstvene zaštite zbog ove korona krize i da se njih potakne što prije da krenu u jedan normalni tretman na liječenje jer ljudi su prestravljeni, u velikom su strahu. Mislim da je ovaj strah koji je napravljen možda i veća šteta nego što je